zastupnice, zastupnici nastavljamo s radom plenarne sjednice. Za stanku se koliko vidim javio zastupnik Lovrinović. Poštovani gospodine predsjedniče Sabora. Tražim stanku od deset minuta da upozorim javnost o štetnosti aktiviranja poreza na nekretnine na sve građane. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora.

Koristim stanku da bi progovorio o situaciji sa Agrokorom odnosno o vijestima o nevjerodostojnim financijskim knjigama.

Tražim stanku od deset minuta u ime kluba da bi progovorio o proizvodnji nepovjerenja u državu i državne institucije.

Nastavljamo sa radom plenarne sjednice. Nekoliko klubova se javilo i zatražilo stanku. U njihovo ime govoriti će zastupnik Ivan Lovrinović. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče Sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici. Tražio sam stanku u ime Kluba zastupnika Promijenimo Hrvatsku da upozorim javnost na ono što je loše u ideji da se uvede, početkom 2018. godine porez na nekretnine. I odmah da iskažem stav da je naša stranka Promijenim Hrvatsku protiv uvođenja poreza na nekretnine jer to neće riješiti problem pravične raspodjele poreznog tereta a to bi trebao biti cilj prema tom zakonu. Laički rečeno Hrvatska treba zakon koji će regulirati to pitanje ali da se ostvari učinak da bogatiji ipak plaćaju više od građana koji nemaju dovoljno za život a to nije znači sada na sceni. Također čini se da je Vlada podlegla nekoj vrsti lobija koji su ponovno preko leđa najsiromašnijih odlučili zaštiti svoje interese. No, nisam izašao za ovu govornicu da samo kritiziram nego da nudim argumente i rješenja. Umjesto poreza na nekretnine mi predlažemo bolju pripremu cijele porezne reforme. Podsjećam, krajem prošle godine u ovom Saboru usvojen je paket poreznih izmjena, tada je donesena odluka, većina koja je sada na vlasti HDZ i MOST-a, usvojili su to i rekli su evo uvodimo i jednostavni porez na promet, ustvari porez na nekretnine neće više biti porez na nekretnine i komunalna naknada, zvati ćemo to sada porez na nekretnine. Međutim, mi vidimo da je tim zahvatom znači mijenjaju se, porezni sustav a to ne vole investitori i to je destimulativno. Međutim, poštovana gospodo i građani koji nas prate putem medija prelazak sa jedne vrste poreznog sustava na drugu je vrlo kompliciran i težak, naš se porezni sustav godinama već temelji na porezima i trošarinama, prirezi. Mi bismo sada htjeli preko noći da se uvodi porez na nekretnine, nisu riješene zemljišne knjige, imovinsko pravni odnosi a nije ni sustav spreman na to. Prelazak sa poreznog sustava koji se temelji na porezima i trošarinama, prema poreznom sustavu koji će se temeljiti na oporezivanju imovine je kompliciran proces i on traži dobru pripremu. Pa uostalom zar već sada ne plaćamo porez na nekretnine u kojima nemamo prebivalište ali i komunalnu naknadu? Zašto je ovaj sistem postojeći bolji od ovog koji se traži? Pa plaćanjem poreza na nekretnine u mjestima gdje nemamo prebivališta i naknada komunalnih, mi kada platimo komunalnu naknadu mi točno znamo za koju svrhu odlazi taj novac. Ako sada platimo sve u jednom porezu na nekretnine mi nemamo pregleda, to se može trošiti za maltene, za bilo što. Želimo zaštiti građane koji su mukotrpno ulagali novac prethodnih desetljeća u izgradnju nekretnina, platili porez na promet materijala, radnu snagu a sada ih se želi ponovno oporezovati. U tom smislu, dakle treba reći da ne želimo daljnje destabiliziranje poreznog sustava. Zamislite npr. koliko će morati platiti kada bi se aktivirao ovaj porez na nekretnine, koliko bi morala platiti neka obitelj koja živi u Slavoniji, teško i mukotrpno proživljava od poljoprivrede a sada će morati plaćati porez na nekretnine na kuću i sve objekte koje mora imati da bi se bavila poljoprivredom. Druga stvar, sve ono što su oni naslijedili, nema gotovo nikakvu vrijednost jer nitko ne želi kupiti. A ako bi željeli pokloniti tu nekretninu jer nekretnine, dobar dio ljudi je već od tamo otišao, nemaju skoro nikome ni pokloniti a obvezni su platiti porez na nekretnine. Odakle gospodo pitam ja vas? Naše selo jednostavno više ne može izdržati ovakvu poreznu presiju i moramo naprosto reći da je to tako. To ako bi se provelo, ja ću sada reći jednu uobičajenu da ne kažem mantru ali ona je istinita, to bi bio posljednji čavao u lijes hrvatskog sela a to je temelj održavanja i očuvanja demografije, to je hrvatsko selo. Moram podsjetiti da je već sada čak petina obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava dugotrajno blokirano u Hrvatskoj, oni su opterećeni dugovima koje ne mogu plaćati. I da završim, uskoro dolaze i nova poskupljenja plina, struje itd., ne želimo da porezna reforma koja je provedena, ona je dakle nije pokazala iščekivane rezultate. U njihovo ime govoriti će zastupnik Davor Vlaović. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege. Zatražio sam stanku u ime Kluba HSS-a jer želimo poslati jasnu poruku da mi u HSS-u ne podržavamo genetski modificirane organizme i njome onečišćenu hranu i da se prvenstveno zalažemo za zdravlje naših građana, naše zdravlje ali i naše selo i naše seljake čije voće i povrće, uvjeren sam nije genetski modificirano. Da li su ove jagode genetski modificirane koje su uvezene iz Španjolske, ne znamo. Problem je što je sve manje naših proizvoda, što našim proizvodima ne dajemo dovoljnu zaštitu, ne dajemo dovoljnu reklamu a činjenica je da ne znamo ni što jedemo a mnogi nažalost se trude da niti ne saznamo. Imali smo priliku čuti da su se hrvatski predstavnici u Briselu početkom ovog tjedna, da su bili suzdržani na prijedlog Europske komisije o autorizaciji dvije nove GMO sorte kukuruza i reautorizaciji postojećeg Monsanto GMO sjemena za uzgoj na području EU, te odobrenju uvoza niza genetski modificiranih sorti kukuruza za uporabu u hrani i stočnoj hrani. Podsjetio bih da smo prošle godine imali raspravu o Zakonu o genetski modificiranim organizmima, da nam je to trebao biti alat da zaštitimo Hrvatsku od genetski modificirane hrane i organizama, da su svi klubovi bili za to. Na žalost nije došlo do drugog čitanja u usvajanja ovog zakona, da je 20 županija u RH donijelo odluku na svojim skupštinama da su GMO free. A što čine naši predstavnici u Bruxellesu? Oni su suzdržani. Koga oni zastupaju? Čije interese brane? Danska, Irska, Francuska, Luxembourg, Mađarska, Austrija, Poljska, Slovenija i Švedska, te Italija samo su neke od onih koji su glasovali protiv. Mi nismo. Zašto su još dva glasa za ovu odluku trebala da bi ova odluka bila odbijena, a naši su bili suzdržani? Da li smo mogli mi biti protiv i još lobirati kod naših prijatelja i partnera i na taj način odbaciti i ovu mogućnost da to ne ide dalje na raspravu na Europsku komisiju. Da li je zakazala i naša vanjska politika? Koga mi uopće zastupamo u Bruxellesu? U ovom slučaju GMO industrije. Zašto onda ne kažemo jasnije u Bruxellesu, a i ovdje u Hrvatskoj mi smo za GMO, kupujmo GMO rajčice, jagode. One mjesecima ne propadaju, stoje u hladnjaku kao da su jučer ubrane. Zašto nismo više učinili na kontroli i inspekcijama da se kvalitetnije označava hrana u kojoj postoje sadržaji GMO? Nismo li upravo ovim suzdržavanjima na prijedlog Europske komisije poslali poruku da nam ne treba naše selo, naša proizvodnja, da se uzalud hvalimo našom biološkom raznolikošću, našim autohtonim sortama, autohtonim životinjskim vrstama, crnom slavonskom svinjom, slaninom, kulenom i drugim proizvodima ako ćemo dozvolit uvoz, provoz, uzgoj GMO proizvoda. Zaštitimo i naše potrošače, jer rekao sam već da je premalo inspekcija, da se sitnim slovima piše od čega je što proizvedeno, gdje je proizvedeno i da naši to kupci nedovoljno prepoznaju i da postoje dokazi kroz inspekcije Ministarstva zdravlja da su na hrvatskom tržištu prisutni proizvodi sa udjelima GMO hrane. Znači GMO nam ulazi na mala vrata htjeli mi to priznati ili ne. O sojinoj sačmi nema pravih podataka. A znamo da je sojina sačma i soja i kukuruz uvežena iz južne Amerike, iz SAD-a gdje 90% ove proizvodnje je genetski modificirano. Postoje i istraživanja Ministarstva zdravlja u Americi kako to utiče na zdravlje građana, pa imamo tamo veliki broj pretilih građana, kardiovaskularne probleme, problemi sa astmom, problemi sa alergijama. Tko štititi naše domaće kupce i proizvođače? Tko štiti potrošača i čovjeka u Hrvatskoj od ovakvih proizvoda? S druge strane slavonske njive stoje nam prazne dok uvozimo stočnu hranu prepunu GMO-a, sramota. A što još malo možemo učiniti? Mislim da ni Ministarstvo poljoprivrede nije odradilo svoj posao, [[Upadica predsjednik: Vrijeme.]] da je moralo zaštititi domaću proizvodnju i dogodit će nam se sad i da državno poljoprivredno zemljište u vlasništvu u korištenju Agrokora ode stranim kompanijama, a naša proizvodnja će propasti Mislim da ministar Marić isto ima tu svoju odgovornost. Oprostite. Izvolite na svoje mjesto. Izvolite na svoje mjesto i molim vas nemojte raditi predstavu u sabornici. Klub zastupnika Živog zida javio se također za stanku. U njihovo ime govorit će zastupnik Ivan Pernar. Dobar dan. Uvažene dame i gospodo, danas odnosno jučer saznajemo nove detalje vezane uz Agrokor, odnosno uz gazdu Ivicu Todorića. Naime, posljednje informacije kažu da je dug Agrokora prije oporezivanja i dobiti oni to kažu EBITDA bio prije pola godine, znači 6 puta veći, a sada javljaju da je dug Agrokora 13 puta veći od dobiti prije plaćanja kamata i oporezivanja. Što to znači? to znači da bi recimo dug, tj. da sa dobiti koju u stvari firma na godišnjoj razini, prije bi trebalo znači firma ostvarivati 6 godina dobit da bi pokrila obveze iz jedne godine. A sad oni kažu da je 13 puta dug veći od EBITDA što bi značilo prevedeno da bi Agrokor 13 godina morao ostvarivat znači tu kumulativnu dobit iz 13 godina potrošit da bi sanirao dug, odnosno dug iz jedne godine. Što će reći da je financijsko stanje u Agrokoru neizdrživo i zbog toga su ruski investitori rekli u suštini, da nije moguće da u pola godine skoči zaduženost za duplo sa 6 puta na 13 puta i da je vrlo očito, odnosno vjerojatno da su financijska izvješća bila krivotvorena, odnosno frizirana da nisu prikazivala stvarno stanje. U novinama u vlasništvu masona Marijana Hanžekovića piše sljedeće: „Jedan drugi sugovornik iz Vlade rekao nam je da je bilo jasno da je u poslovanju Agrokora bilo mogućih zlouporaba, a navodno je i Božo Petrov, čelnik MOST-a i šef Sabora na sastanku u Vladi s Ivicom Todorićem pitao šefa uprave koncerna jesu li se lažirala poslovna izvješća na što je Todorić burno reagirao, prepričavaju sudionici tog sastanka.“ A zašto vam to govorim? Zato jer trenutni ministar financija Zdravko Marić je bio izvršni direktor u Agrokoru prije negoli je došao u Vladu, što će reći i još je bio zadužen za investicije odnosno za financiranje, što će reći da je on zapravo bio upućen u stanje kakvo je u Agrokoru. I usprkos tome što je znao kakvo je stanje u Agrokoru je dozvolio da se u prosincu prošle godine Agrokoru da kredit od HBOR-a u iznosu od 283 milijuna kuna, hineći da on nema ništa s tim, kao izuzeo je sebe iz odluke, a znao je da je Agrokor pred bankrotom, čime je HBOR oštećen za 283 milijuna kuna koji nikada neće biti vraćeni. I zato kada su ga pitali krajem siječnja da li je Agrokor pred bankrotom, on je odgovorio kao vjerojatno nije, što znači da on ne može reći sa sigurnošću da nije, a to bi mogao reći sa sigurnošću da je sve bilo ispravno, znači da se nije muljalo. E sad, ako je Zdravko Marić znao da su izvješća lažirana, zašto je dao kredit Agrokoru preko HBOR-a, zašto je dozvolio da se to da? S druge strane ako nije znao da su izvješća lažirana, postavlja se pitanje kako su njegove kompetencije kao ministra ako u vlastitoj firmi ne zna kako posluje? E sada dolazimo do jednog suštinskog pitanja, a to je ono čime se bavi DORH, čime se bavi Porezna uprava, čime se bavi Ministarstvo financija i Državna revizija? Znači DORH se bavi ovog trenutka mojim slikanjem s učenicima po školama, idu po Međimurju čak hodočaste od učenika do učenika, pitaju ga što sam mu ja govorio, da li sam ga tjerao da se slika itd. Međutim za ovu veliku mućku koja će dovesti do bankrota, do kolapsa i katastrofe to DORH ne zanima. Znači DORH ne zanima da li su se krivotvorile poslovne knjige u Agrokoru, kako je moguće da u šest mjeseci se dug udvostruči tj. obveze po osnovi duga itd., što će reći da državne institucije prikrivaju kriminal koji se događa u Agrokoru, a one zapravo samo meću stvari pod tepih, a stvari se sakrit u suštini neće moći, sve će isplivati van.

U njihovo ime govorit će zastupnik Stjepan Kovač. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege, zastupnici. Tražio sam stanku u ime kluba SDP-a da upozorim na teže položaje radnika koji su se stečajem firme u kojoj su radili ostali bez posla. Evo Udruga Međimurski brend je ovdje gore danas na galeriji pa svi koji će nakon moje ove stanke željeti malo se više upoznati s tim problemom mogu dobiti ovakav letak, mogu popričati s ljudima. Udruga Međimurski brendovi zamolila me da vam pročitam njihovo pismo kako biste se pobliže upoznali s kakvim se problemima susreću radnici koji prilikom stečaja poduzeća u kojima su godinama radili ostaju bez posla. Poštovani, Udruga Međimurski brendovi okuplja preko tisuću članova. Dugi niz godina žrtve smo pravno potpuno neefikasnog sustava za zaštitu radnika kao stečajnih vjerovnika. Štetu nam nanose nedomišljeni propisi koji omogućuju da neodgovorno postupanje uprava i nadzornih odbora trgovačkih društava, te pojedinaca u pravosudnom sustavu ostaje nekažnjeno. Nitko od tih aktera ne odgovara za štetu koju prouzroči prekasnim pokretanjem stečajnog postupka. Ne postoji ni interes efikasno provoditi kaznene postupke. Posljedično, stečajna masa nikad nije ni približno dostatna za isplatu vjerovnicima svim tražbina koje su im priznate. Kao stečajni vjerovnici teret smo poreznim obveznicima koji među ostalim moraju financirati djelovanje Agencije za zaštitu radničkih potraživanja, isplate agencije u pravilu su jedini prihod koji bivši radnici stečajnog dužnika dobiju u stečajnom postupku. Nakon otkaza ugovora o radu zbog pokretanja stečajnog postupka, radnici postaju i trajno ostaju socijalni problem. primjera rada, žene koje su u trenutku pokretanja stečaja u društvu MTČ sustava imale uvjeta za priznavanje prava na mirovinu, ostvarili su mirovine u visini od oko 1500 kuna za 30 godina radnog staža, što je nesporno, nedostatno za život pojedinaca, a još manje za dostojan život višečlane obitelji. Novo zaposlenje ne moguće je pronaći, poslodavci ucjenjuju isključivom ponudom rada na crno koji unatoč naporima inspektora rada i dalje ima zabrinjavajuće razmjere. O jalovosti kaznenopravne zaštite predlažemo da zatražite podatke Općinskog državnog odvjetništva u Čakovcu, posebno podatak o tome koliko su radničkih odnosno sindikalnih kaznenih prijava odbacili. Svrha tih prijava bila je pravodobno prekinuti gospodarski kriminal koji neupitno vodi trgovačka društva u stečaj i zaštititi sve vjerovnike. Međutim, uprave i nadzorni odbori ostali su nekažnjeni, a stečajni postupci poreknuti su tek kada su u stečajnom masi ostale samo mrvice s trpeze. Mirno i nekažnjeno su sve uništili, a neki su se od sudskog progona neometano dodatno osigurali bijegom u inozemstvo. Pravna neefikasnost na koju ukazujemo posljedica je loše države, vlasti odnosno sustava koji vlast trajno održava, umjesto da ga hitno i korjenito mijenja. Mi bivši radnici stečajnih dužnika u tim smo okolnostima potpuno nemoćni zaštiti svoja prava. Molim vas da odricanjem države od stečajnih tražbina ili na neki drugi način koji nalazite ogovarajućim ispravite propuste na koje ukazujemo, te da osigurate nama bivšim radnicima odgovarajuću isplatu stečajnih tražbina koje su nam priznate. U nedostatku tih sredstava i mogućnosti ponovnog legalnog zaposlenja, osuđeni smo biti dužnici koji ne mogu podmirivati osnovne životne troškove, štedjeti za starost, školovati djecu, pokrenuti vlastiti posao ili na drugi način pridonijeti kvaliteti života. Namijenjeno nam je isključivo preživljavanje i vrlo vjerojatno efikasna primjena propisa o osobnom stečaju za razliku od krajnje neefikasne primjene propisa o stečaju trgovačkih društava“ S poštovanjem, predsjednik udruge gospodin Antun Mikec koji je evo trenutno ovdje na galeriji, samo za primjer, da vam pročitam neke od tih firmi, MTČ tvornica rublja d.d. Čakovec, 425 radnika, tražbina bivših zaposlenika iznosi 19,8 milijuna kuna, do sada su dobili 7 milijuna, Međimurje Beton d.d. Čakovec 135 radnika tražbina bivših zaposlenika iznosi 5,8 milijuna a nisu dobili ništa, Međimurje Visokogradnja 973 radnika tražbina bivših zaposlenika 45,5 milijuna kuna, svi radnici su dobili samo po 4 tisuće kuna. Uvaženi kolege, je li u redu da radnici koji su uglavnom do zadnjeg dana vjerovali pričama o postojanju rješenja [[Upadica predsjednik: Vrijeme.]] koji su poduzeće u kojima su radili doživljavali kao svoja, jedini novac. Klub zastupnika HSLS, HDS, HDSSB također zatražio stanku. U njihovo ime govoriti će zastupnik Goran Dodig. Poštovani gospodine predsjedniče Sabora, kolegice i kolege. Ja sam smatrao potrebnim i da u ime kluba govorim, izrečem par rečenica koliko mi dopušta vrijeme o jednom fenomenu koji je u Hrvatskoj prisutan a to je fenomen nepovjerenja prema Vladi, prema institucijama države i prema onome što se trenutačno događa na tom planu smatrajući da je to katastrofalno za društvo u cjelini. Tema svih tema danas je Agrokor i s pravom, s pravom jer Agrokor previše znači za ukupno gospodarstvo u Hrvatskoj. I sama najava Vlade da će se uključiti u tu priču postala je gotovo odijozno kod nekih ljudi da što se Vlada ima s time baviti. Ja smatram da je to iznimno odgovoran potez Vlade kako i na koji način će se s time baviti, to ćemo tek vidjeti ali da ona stoji po strani i pušta sve da se događa bez imalo odgovornosti za to, bilo bi nedopustivo. Dakle u trenutku kada je pokazala interes već sada je se napada.

Dakle da Vlada i država se uključi u ovako velike probleme to im je naprosto posao. Sjećate se kada je Angela Merkel Hrvatskoj davala lekcije o tome kako trebamo se ponašati prema njihovim poduzećima, Telekomu, kada smo kupovali Airbusove, kako su Francuzi pritisak vršili na predsjednika Tuđmana itd., a mi smo pod utjecajem vijesti i ja mislim destruktivne politike koja je strašna. U tom kontekstu navesti ću samo jedan primjer do čega je to dovelo. Japan ima najveći vanjski dug oko 235% BDP-a, Hrvatska ima 84% Međutim, međunarodne institucije Japanu daju puno bolje rejtinge jer kažu da oni mogu vraćati dug. Zašto? Japanci se zadužuju i kupuju japanske proizvode, zadužuju se u japanskim bankama. A ja ću vam navesti samo šta se događa, do čega je dovelo ovo nepovjerenje. Mi izdajemo obveznice, Hrvatska država i na londonskoj burzi kupuju ih Amerikanci, Danci, Nijemci, Englezi a Hrvatska ima štednju, Hrvatski građani imaju ogromnu štednju otprilike negdje 15-ak milijardi kuna kažu da tako i štede u stranim bankama. I što je sada zanimljivo? U tim bankama gdje štede hrvatski državljani kamata je 0,5%, u obveznicama je 3,75%, mogu dobiti. I mi više vjerujemo propalim Unicredit grupa u kojoj je jedna hrvatska banka, gdje hrvatski građani štede, je pred bankrotom. Mi više vjerujemo stranoj banci koja je pred bankrotom nego svojoj državi. To je nešto nedopustivo. I gospodo završiti ću samo s time da kada kupimo frižider u Gorenju nema ništa protiv tržišnog modela natjecanja ali moramo biti svjesni da smo u tom trenutku financirali hitnu pomoć i vatrogasce u Mariboru. Dakle važno je voditi računa o tome gdje kupujemo i kome vjerujemo i čiji smo mi Parlament. I treća stvar, ima jedna arapska basna koja govori o žirafi i škorpionu koji prelaze rijeku, moli škorpion žirafu da joj on dopusti, da dopusti da se popne na njenu grbu, da prođe rijeku, ona mu dopusti, gdje je bilo najdublje, škorpion je ubode i poginu oba, oba se potope i žirafa i škorpion. I pita njega žirafa pa zašto? Kaže takav sam. Nemojmo biti škorpioni gospodo. Hvala vam lijepa. U njihovo ime govoriti će zastupnik Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Kao što je i kolega Dodig već maloprije rekao stav kluba već je jutros i sabornici a i u hrvatskoj javnosti je itekako riječ o problemima oko Agrokora. Agrokor kao jedna od najvećih hrvatskih kompanija a svakako najveća privatna hrvatska kompanija ima značajan, veliki utjecaj na nacionalno gospodarstvo s jedne strane a s druge strane na financijski sustav u RH. Stoga je posve legitimno, opravdano, rekao bih i dužnost hrvatske Vlade da u ovom slučaju reagira i to kako? U skladu, upravo u skladu sa zakonom koji može omogućiti Vladi da reagira u ovim situacijama kada dolazi u pitanje funkcioniranje tako jednog velikog sustava koji nas oko sebe vezuje. Samo u Hrvatskoj oko 40000 zaposlenika sve zajedno možda i preko 150 tisuća građana Hrvatske koji su interesno povezani na Agrokor. Stoga je Vlada odlučila napraviti zakon kojega ćemo ja se nadam vrlo brzo moći raspraviti u Saboru i kako je to i sam premijer i predsjednik Vlade rekao taj zakon će biti u potpunosti u skladu sa Ustavom i njegova će svrha biti štititi nacionalno gospodarstvo i financijski sustav Republike Hrvatske. I to, već smo i čuli, to nije neka novost na europskom prostoru, pa i na prostoru EU. Sličnim su modelima, zakonima, intervencijama u zakonodavnom smislu reagirali i brojne europske države. Prema tome, cilj tog zakona i namjera je Vlade da očuva, stabilizira hrvatski nacionalni gospodarski sustav s jedne strane, a s druge strane vrlo važno stabilizira financijski sustav koji bi mogao biti poremećen ovakvim problemima koji su sada oko Agrokora. I ono što je vrlo važno za reći nije cilj Hrvatske niti braniti, niti štititi Ivicu Todorića, odnosno obitelj Todorić, niti je cilj državi preuzeti njegove obveze, niti će taj zakon prebaciti dio tih obveza na teret poreznih obveznika. Dapače, cilj je da se kroz vjerovnike, kreditore, dobavljače zajedno sa vlasnikom i menadžmentom tvrtke pronađe načina kako bi se moglo nadići ovu situaciju. Rekao bih da je cilj štititi i gospodarski sustav Hrvatske, a u provom redu jasno i zaštititi radna mjesta. Ono što je također posebno istaknuti to je izjava prvog potpredsjednika ruske državne banke gospodina Solovjeva koji je, pa tako prenose mediji, izjavio kako je bilo lažiranja u financijskim rezultatima Agrokora. I jasno da je to vrlo ozbiljna optužba i da bi se o toj optužbi trebalo i očitovati uprava, odnosno menadžment, odnosno vlasnik tvrtke kako bimo čuli i što oni o tome imaju reći. No, ono što je ovdje posebno bitno s obzirom da su tvrtke iz koncerna Agrokor izlistane na Zagrebačkoj burzi to onda za sobom podrazumijeva da takve tvrtke moraju provoditi vrlo ozbiljne, stručne, sustavne kontrole, nadzor i reviziju. I s obzirom da te tvrtke koje su kao jedne od najjačih, najpoznatijih tvrtki u Hrvatskoj kao što sam rekao koje su izlistane na Zagrebačkoj burzi posve sigurno da njihovu reviziju provode renomirane Agencije za reviziju pa bi bilo dobro i bilo bi poželjno čuti što i te renomirane agencije imaju reći o ovako jednoj ozbiljnoj izjavi koju je dao potpredsjednik ruske državne banke. U tom smislu čuli smo već jutros i optužbe na račun ministra financija. Ja samo mogu reći ono što je i on rekao, a to je da dok je radio u Agrokoru da u njegovoj zoni odgovornosti nisu bile financije Agrokora. Prema tome, ja bih tu stao i stavio bih točku što se tiče izjava ministra financija i optužbi koje idu na njegov račun. Dakle da zaključim. Potpuno je legitimno očekivati da Vlada napravi zakon koji će stvoriti zakonodavni i institucionalni okvir kako bi se omogućilo rješavanje problema u tvrtci Agrokor.

Prva točka je - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije iz Nairobija o uklanjanju podrtina iz 2007. godine, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 113., Predlagatelj akta je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članaka 172. i 204. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal je dostavljen u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se i ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave članak 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Izvolite. Cijenjeni predsjedniče Sabora, saborski zastupnici u Nairobiju se od 14. do 18. svibnja 2007. pod okriljem Međunarodne pomorske organizacije održala međunarodna konferencija o uklanjanju podrtina rezultirajući donošenjem Međunarodne konvencije o uklanjanju podrtina iz 2007. godine. Budući da je konvencija stupila na snagu i RH pristupa pritvrđivanju ovog međunarodnog ugovora kako bi njegove odredbe postale dijelom unutarnjeg pravnog poretka RH. Konvencija naime predstavlja međunarodni instrument kojim se propisuju unificirana pravila o lociranju, označavanju i otklanjanju podrtina koje mogu predstavljati iznimnu opasnost za sigurnost plovidbe i morski okoliš i čija sanacija često iziskuje veliki financijski trošak. Radi pokrića takvih troškova konvencija predviđa obvezno osiguranje ili drugo financijsko jamstvo, kao što je garancija banke ili druge relevantne institucije za sve upisane vlasnike plovila bruto tonaže 300 i više. Obzirom da su države stranke u skladu s ovom konvencijom ovlaštene izdavati svjedodžbe o postojanju takvog osiguranja. I hrvatska bi nadležna tijela po stupanju na snagu konvencije za RH mogla izdavati takve svjedodžbe. RH je već ranije preuzela neke temeljne odrednice ove konvencije. Naime, odredbama glave 6 Pomorskog zakonika uređena su pitanja vađenja i uklanjanja podrtina i potonulih stvari, te su propisana pravila koja se primjenjuju na podrtine koje se nalaze u teritorijalnom moru, unutarnjim morskim vodama zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu ili u epikontinentalnom pojasu RH. Navedene odredbe Pomorskog zakonika velikim dijelom su već kako je prethodno rečeno usklađene s konvencijom. Ovim se zakonom stoga konvencija potvrđuje s ciljem da ista postane dijelom unutarnjeg pravnog poretka RH kako bi između ostalog i hrvatska nadležna tijela mogla izdavati svjedodžbe o postojanju osiguranja u skladu s konvencijom, što je važno za poslovanje hrvatskih brodara u međunarodnoj plovidbi.

U njihovo ime govorit će zastupnik Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine državni tajniče sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege. Klub HDZ-a podržati će Prijedlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije iz Nairobija o uklanjanju podrtina iz 2007. godine. Kao što je i državni tajnik u svom uvodnom obraćanju i rekao, svrha i zadaća ovog zakona je osigurati brzo i učinkovito uklanjanje podrtina smještenih izvan vanjskih granica teritorijalnog mora uz mogućnost proširenja primjene u skladu s konvencijom i na državno područje stranaka koje područje uključuje teritorijalno more. Dakle, ovim zakonom odnosno samom konvencijom, omogućuje se proširenje jurisdikcije RH na definiranje, lociranje pa i uklanjanje podrtina koje se nalaze izvan granica teritorijalnog mora RH na gospodarski pojas odnosno u slučaju RH na zaštićeno ekološki-ribolovni pojas. Dobro je da je osim prostora, osim područja primjene koje se odnosi na zaštićeni ekološki ribolovni pojas člankom 3. ovog zakona prilikom polaganja izjave o prihvaćanju ove konvencije koju će RH uputiti glavnom tajniku Međunarodne pomorske organizacije i činjenica da ćemo s posebnom izjavom definirati kako Hrvatska proširuje područje primjene, dakle ne samo na ZEP što predviđa sama međunarodna konvencija, već da će se taj prostor i područje primjene odnositi na hrvatsko teritorijalno more što je jako dobro. Svakako da je potrebno napomenuti i naglasiti da će se temeljem Pomorskog zakonika, a što nije obuhvaćeno ovom konvencijom to područje primjene odnositi i na unutarnje morske vode što je itekako značajno jer je prostor između hrvatskih otoka, dakle obale i hrvatskih otoka predstavlja unutarnje morske vode, a ne teritorijalno more. A upravo su to područja prostori plovidbe gdje u pravilu i dolazi do ovakvih havarija sa brodovima, pa je onda dobro da se zbog sigurnosti morskog okoliša, sigurnosti zaštite Jadrana prvenstveno kažem unutarnjih morskih voda, a to je prostor između otoka i … posebno uz obalu može i na ovaj način štititi RH odnosno štititi i očuvati morski okoliš. Svakako da se ovom konvencijom također omogućuje i zaštita brodarima. Naime, već je nekoliko puta pokazano da polica osiguranja koju imaju brodari, redovna polica osiguranja kada dođe do havarije, kada dolazi do potonuća broda nasukavanja broda nije dostatna kako bi pokrila sve one troškove koje nastaju brodaru koji mora ukloniti takvu podrtinu, takav brod koji je nasukan i onda nastaju problemi i za obalnu državu koja želi i hoće ukloniti takvu jednu podrtinu, a s druge strane zbog toga što financijska situacija odnosno polica osiguranja nije dostatna da bi mogla pokriti sve troškove, nastaju problemi u uklanjanju takvih podrtina. Upravo ovom konvencijom se sada stvara obveza i brodarima da mogu kroz svoju policu osiguranja uvrstiti i podrazumijevati i uklanjanje podrtina. Ta obveza nastaje za sve brodove preko 300 tona nosivosti, tako da će jasno obuhvatiti i vrlo veliki broj brodova koji plove pod hrvatskom zastavom. Ono što je također dobro spomenuti jer postavlja se pitanje troškova, hoće li provedbe ove konvencije stvarati dodatne troškove u prvom redu hrvatskim brodarima. Iz naših razgovora sa hrvatskim brodarima, već sada njihove police osiguranja su takove da omogućuju pokrivanje i ove nove obveze tako da to neće dodatno opteretiti financijsko poslovanje brodara, a jasno da je to jedan od najvažnijih segmenata je financijsko poslovanje samih brodara. Premda je danas sigurnost plovidbe s obzirom na sofisticiranost i opreme, navigacijske opreme su vrlo rijetke, ipak u ovom trenutku prema podacima Međunarodne pomorske organizacije govori se da će ovom Konvencijom biti obuhvaćeno oko 13 tisuća podrtina diljem svjetskih mora tako da to dovoljno govori o potencijalnim ekološkim problemima koji mogu nastati u slučaju da se dio goriva, pomorskog goriva, dio tereta iz tih brodova izlije u jedno od mora u kojima se nalaze takvi brodovi. Ono što je vrlo važno to je da ova Konvencija podrazumijeva da se i označe sve one podrtine koje se nalaze na prostoru i području primjene ove konvencije tako da očekujemo jasno da će i hrvatska pomorska administracija na isti način reagirati iako je već sada u brojnim pomorskim kartama su označene podrtine koje mogu dovesti do ugrožavanja sigurnosti plovidbe tako da sada, jer se na ovaj način i stvara taj zakonodavni okvir kako bi se i taj dio moga riješiti. Dakle sve u svemu, mi u klubu HDZ-a podržavamo donošenje ove Konvencije odnosno usvajanje i ratifikaciju ove Konvencije koja će jasno omogućiti daljnju zaštitu Jadranskog mora, koja će dakle štititi morski okoliš a s druge strane će obvezati sve brodare kako naše nacionalne brodare tako i sve druge brodare da imaju sa sobom odgovarajući dokument koji će omogućiti osiguravanje svih onih troškova potrebnih za uklanjanje takvih podrtina. Također je potrebno da se Hrvatska pomorska administracija i pripremi za izdavanje svih onih svjedodžbi koji će našim brodarima jasno jamčiti da su ispunjene obveze koje proizlaze iz ove Konvencije tako da jasno bude moguće, jasno poslovati na svjetskom brodarsko tržištu. Hvala. Klub zastupnika HNS, HSU također se javio za sudjelovanje u raspravi. U njihovo ime govoriti će zastupnica Božica Makar. Hvala lijepa poštovani predsjedniče sabora, poštovani državni tajniče sa suradnikom, poštovane kolege i kolege. Pa danas govorimo o potpisivanju Konvencije iz Nairobija o podrtinama. Podrtine, ukoliko se ne uklone predstavljaju veliku opasnost, postavljaju opasnost za plovidbu ali naravno i za okoliš, prvenstveno morski. Kada se radi o teritorijalnim vodama svaka obalna država na čijem se području, odnosno u čijim se vodama podrtina nalazi pokušavala je što prije i na siguran način da ukloni te podrtine. Međutim, one su predstavljale veoma visoke troškove i uvijek se javljao problem tko će snositi te troškove. Polica osiguranja koju su imali brodari često nije bila dovoljna a ponekada se dešavalo i da se ne zna ili se jako dugo ne može utvrditi o čijoj se podrtini, odnosno kojeg vlasnika radi i pod čijom zastavom je to plovilo jer znamo kakve su situacije sve se događale. Države su imale različite zakone i prema tim zakonima su se onda vodile i nije bilo i jednog unificiranog, jedinstvenog pravila usklađenosti o lociranju, označavanju i uklanjanju podrtina. I upravo zato se razgovaralo dosta o tome i na tragu toga 2015. stupila je na snagu ta Konvencija o uklanjanju podrtina gdje se sada predlaže da ju i mi potpišemo i primijenimo kod nas. Što je još veoma važno u tome, danom potpisa, odnosno nakon donošenja ovoga zakona da će i RH moći izdavati svjedodžbe o postojanju osiguranja. Naime, svi brodari, odnosno vlasnici brodova moraju čija je težina iznad 300 tona bruto, tonaže, osigurati na neki način kompletno i taj dio rizika od uklanja podrtina. Da li će to biti polica osiguranja samo ili neko drugo jamstvo izdano od neke banke ili druge kreditne institucije, bitno je da ono u potpunosti pokriva i ovaj rizik. Mi u klubu HNS-a i HSU-a podržati ćemo naravno ovaj dio jer on sigurno doprinosi tome da se te podrtine mogu što lakše, što brže ukloniti naročito iz tog razloga jer više neće biti toliko bitno koja država ima novaca, odnosno koji brodar i kakvo osiguranje ima i da li se to pokriva. Koliko je važna nam zaštita okoliša znamo svi. I neki put upravo zbog toga jer nije bilo dovoljno sredstava, nije se išlo u rješavanje tih problema. Tu je u ovom zakonu točno izdefinirano i sve navedeno, odnosno prevedeno s engleskog po člancima što to znači, stvarno detaljno je razrađeno inače i u našem smo imali Pomorskom zakonu i do sada neke dijelove već uvažene iz tog dijela.

Dakle, smatramo da je ovaj dobar zakon, odnosno da ova Međunarodna konvencija iz Nairobija o uklanjanju podrtina iz 2007. godine je ono što treba primijeniti i u hrvatskom zakonodavstvu. Hvala lijepa.

Klub zastupnika SDP-a je povukao sudjelovanje u raspravi. Slijede pojedinačno sudjelovanje u raspravi za koji se prvi javio zastupnik Josip Borić. Hvala lijepo uvaženi predsjedniče. Pa mislim da svi zajedno trebamo prihvatiti ovaj Prijedlog zakona o potvrđivanju ove Međunarodne konvencije iz Nairobija o uklanjanju podrtina. Mislim da i konvencija i zakon koji je potvrđuje zaista ima važnost za svaku državu koja sebe naziva pomorskom državu, a biti pomorska država znači da smo sposobni graditi svoje brodove, da imamo za to potrebnu infrastrukturu, da imamo potrebnu infrastrukturu da se možemo brinuti o izgrađenim brodovima znači brodogradilišta, prostore na kojima ih možemo održavati, da imamo svoje brodare koji su u svojoj floti naravno imaju određeni broj brodova. I svakako da imamo škole koje školuju mornare, koje školuju kapetane, pomorce i svakako ono što je važno da bi bili pomorska država jest i bogata tradicija, povijest koju Hrvatska zasigurno kao država, pomorska država, prava pomorska država ima. Mislim da su uvijek svi zadovoljni kada sustav pomorskog prometa funkcionira i kada se izbjegava ono što je možda najvažnije, a što nitko ne želi, a to su pomorske havarije, brodolomi, sve ono što se može desiti u pomorskom prometu, prijevozu i što može izazvati na žalost i ljudske nesreće. I naravno ne samo nesreće, nego i brojne žrtve. Iako je taj sustav pomorskog prometa u svijetu podosta normiran svjesni smo da postoje države koje nemaju takvu normiranost pomorskog prometa.

Upravo u državama koje nemaju to dolazi do brojnih nezgoda i nesreća. Na žalost kažem i sa brojnim žrtvama. Jedan trajekt koji je prevozio 470 putnika mahom srednjoškolaca koji se prevrnuo na jednom turističkom putovanju gdje poginulo recimo 304 osobe. Ovih dana svjedočimo upravo o izvlačenju tog trajekta iz voda. Sjetimo se samo Costa Concordie koja se nasukala tu blizu u susjednoj državi, brodolom od 13.1.2012. godine na kojem su poginule 32 osobe, a na kojem je u tom trenutku havarije bilo 3229 putnika i 1023 člana posade. Izvlačenje iste iz mora je bilo jedno od najzahtjevnijih pomorskih operacija u povijesti. Svakako da svi pamtimo i znamo onu najzvučniju pomorsku havariju broda Titanic o kojem su snimljeni brojni filmovi na kojem su stradali tisuće ljudi. Mi u Jadranskom moru na koji se odnosi i ova konvencija također pamtimo neke havarije i tragedije trgovačkih brodova. Na svu sreću, na zadovoljstvo svih naš brodar Jadrolinija, državni brodar svoje povijesti bilježi to da nije imao nikada ni jednu jedinu žrtvu i to je nešto s čime se svaki brodar može podičiti, pa tako i Jadrolinija. Pamtimo 1999. godinu i brod Borak koji je potonuo blizu Obunjana. Prevozio je tada cement, na žalost i dvije osobe su tada poginule. Tu su i slučajevi, zvučni slučajevi kao što je slučaj broda Brigita Montanari iz 1984. koji je prevozio opasne terete. Pamtimo mi i kažem u državi u našem unutarnjem dijelu, unutarnjem moru brojne havarije kao što su brodovi Marko Polo Seline, ali i nedavni slučaj koji se dogodio recimo na otoku Čiovu koji je dosta interesirao hrvatsku javnost. To su bili nasukana tri broda koja su bila privezana u Kaštelima. Nakon velike bure odvezali su se i sva su nasukana na obalama Čiova tri broda Vranjic, Krka i Orebić. Ova konvencija upravo pomaže u takvim situacijama i jasno navodi opasnosti koje prijete od podrtina i za plovidbu, ali i za morski okoliš. Mislim da je zbog toga potrebno i usvojiti, jer nam nudi ujednačena pravila i postupke za uklanjanje i ono što je važno i plaćanje samih troškova koji su često razlog zbog čega podrtine ostaju na mjestima havarije. Ova konvencija podrtinu definira kao posljedicu pomorske nesreće. To znači potonuli brod ili dio broda ili samo jedan predmet sa tog broda i brod za koji očito da će se skoro ili potonuti ili će se nasukati. Mi u Hrvatskoj imamo podosta onih ili takvih brodova koji bi mogli ući u ovu definiciju i od kojih je moguće u budućnosti očekivati da će se desiti nešto od navedenog. Postoje povezani interesi o kojima govori ova konvencija, a navodi ih prije svega u pomorskim aktivnostima države. Te podrtine često znaju biti iskorištene u dijelu turizma kao određene turističke atrakcije. Postoje interesi u odobalnoj i podvodnoj infrastrukturi. Prije svega se interes odnosi i na zdravlje stanovništva, ali i zaštitu okoliša gdje opet navodim primjer sa Čiova gdje je bilo važno maknuti te brodove ne bi li je znači stvorili uvjeti da ljudi mogu tamo normalno funkcionirati. Ona u svom sadržaju određuje područje primjene, o tome je nešto govorio kolega Bačić i više znači državno područje uključujući teritorijalno more, a vrlo važna su nam unutarnje more o kojem sam naveo nekoliko primjera koji su se upravo desili na području plovidbe između hrvatskih otoka kojih imamo zaista u velikom broju. Ova konvencija definira izuzeća, prijavljivanje samih podrtina, njihovo lociranje i označavanje svakako i odgovornost vlasnika, a svakako i ono što je najvažnije osiguranje i jamstvo za brodove koji su teži ili su iznad 300 bt. Mislim da je to nešto što zaista moramo prihvatiti kao i ovu odredbu koja govori o zastari, a to je da se pravo na naknadu troškova može tražiti u roku od tri godine od prijave same ili utvrđivanja opasnosti. Mislim da ova konvencija nam pomaže kao pomorskoj državi i očekujem da je prihvatimo u ovom Domu jer imamo zaista primjera koji danas postoje i koji će se dešavati u budućnosti, a koji će onda moguće olakšati i našim brodarima, ali i državi da mogu spremno i kvalitetno reagirati u području koji definira upravo ovaj zakon. Za repliku se javio zastupnik Branko Bačić. Kolega Borić, s pravom ste spomenuli i pohvalili rekao bih nacionalnog brodara koji Jadroliniju koja uglavnom plovi u nacionalnoj plovidbi duž hrvatske obale koja je jedna od najrazvedenijih obala i usprkos činjenici da dnevno brodovi Jadrolinije imaju preko tisuću i pol, dvije tisuće operacija priveza i odveza što bi mi rekli manovara, nije do sada u povijesti Jadrolinije koja je veća i duža od 60 godina bilo takvih jednih havarija koje bi prouzročile smrt njenih putnika ili članova posade, to svakako treba pohvaliti. Spomenuli ste i ovaj dio koji se odnosi na brojne havarije, pomorske nesreće koje su se dogodile u Jadranskom moru i činjenica je da bi trebalo, to sam nešto i uvodno rekao u ime kluba, trebalo bi izraditi jednu listu katalog, svih tih podrtina koje s jedne strane su opasnost za sigurnost plovidbe, a s druge strane su potencijalna opasnost za zaštitu okoliša. Vjerojatno na tome i ministarstvo radi, ali mislim da bi osim evidencije koja je najvećim dijelom već i napravljena u pomorskim kartama i u službenim evidencijama ministarstava odnosno lučkih kapetanija da bi bilo dobro da se napravi svojevrstan akcijski plan u kojemu bi se na određeno vrijeme mogle bar one podrtine koje doista su u ekološkom smislu neprihvatljive jer one koje su opasnost za sigurnost plovidbe su uglavnom i uklonjene, ali one koje predstavljaju opasnost za očuvanje bio raznovrsnosti Jadranskog mora da bi trebalo te iste podrtine čim prije ukloniti. Ja znam da to financijski košta, to su značajni izdaci, ali to je jedan od načina kako dodatno zaštititi i učiniti kvalitetnijim okoliš Jadranskog mora. Hvala lijepo. Kolega Bačić, slažem se, iako kažem ova konvencija u jednom dijelu predviđa da je upravo područje na koje se primjenjuje i koje govori o podrtinama možda i turistički vrlo lako valorizirati tj. iskoristiti. I mislim da i Ministarstvo mora zajedno i sa Ministarstvom turizma mogu napraviti jedan takav katalog da mi zaista znamo što se u području našeg mora događalo i što još možemo ponuditi onima koje želimo da dolaze u našu državu, a to su svakako turisti, pri tom vodeći brigu o onome što je najvažnije, o zaštiti okoliša, zdravlju ljudi i onome što ova konvencija rješava, a to svakako i prihvatljivi troškovi i za brodare, ali i za sve one koji se bave pomorskim prometom.

Kada govorimo o Međunarodnoj konvenciji iz Nairobija o uklanjanju podrtina moram istaknuti da je ono šta je bitno za RH da takve konvencije prihvati zbog izloženosti i rizika koje naša obala ima za određene potencijalne i ekološke probleme. Mi smo vidjeli u nekoliko navrata situacije gdje se mjesecima pa čak i više mjeseci dešavalo da se određene podrtine se ne miču, one postaju i postanu turistička atrakcija u neko vrijeme i možda su interesantne mjesec, dva dana, ali naravno da dugoročno to treba znati moći sanirati, pogotovo ako se radi možda i o nekoj havariji gdje se potencijalno valja iza toga i ekološka katastrofa. Sa te strane pitanje je zašto se u biti deset godina od ove Međunarodne konvencije iz Nairobija dolazi do prijedloga zakona? Bilo bi dobro da smo možda i ranije reagirali, ali bitno je reći da Hrvatska sa svojom obalom, otocima i razvijenom flotom da li turističkih brodova ili trgovačkih odnosno brodova koji prevoze određene robe po cijelom svijetu, mora imati ovakav dokument razrađen na najvišem mogućem standardu. I definitivno kao zastupnik i kao predsjednik Odbora za zaštitu okoliša ga podržavam i podržat ću ga naravno prilikom donošenja. Za završnu riječ u ovoj raspravi prijavio se također Klub zastupnika SDP-a u njihovo ime govorit će zastupnik Siniša Hajdaš Dončić. Potpredsjedniče Sabora. Dobar dan svima! SDP će naravno podržati Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije iz Nairobija o uklanjanju podrtina iz 2007. godine. Iz, reći ću nekoliko razloga. Dakle osim što je Konvencija sam instrument kojim se propisuju unificirana pravila o lociranju ali i uklanjanju podrtina koje mogu predstavljati iznimnu opasnost za sigurnost plovidbe a i za zaštitu okoliša, tj. morski okoliš i gdje sanacija zapravo traži ili iziskuje veliki financijski trošak. E upravo kroz svjedodžbe, upravo kroz ratifikaciju Konvencije, zastave zemalja, dakle koje viju brodovi obvezne su imati osigurane i reosigurane brodove. Dakle nama se isto prije 2, 3 godine dogodio jedan sličan sustav, evo tu je gospodin Lukša, sjedi desno od državnog tajnika i vrlo je veliki problem dakle iskordinirati osiguravajuća društva iz Holandije najčešće, osobito ako postoje 1. i 2. hipoteke o poslovnih banaka na brodovima i onda nam se događa ono što se događalo u RH na Čiovu. Dakle da je prošlo 6, 7 mjeseci da ste vi mogli zapravo zakonski, legalno, podrtine koje su … [[Govornik se ne razumije.]] u jednom trenutku čak postale i turističke atrakcije ili atraktivnosti jer su turisti naravno ih koristili za skakanje u more pa su se čak i mještani u jednom trenutku požalili da će im jedan dio turističke sezone propasti jer su postali onako reći ću regionalno prepoznatljivi. Problem je riješilo to što je na našu sreću u tom trenutku dakle postojao, dakle plovidba čiji su se brodovi nasukali, znači da je imala osiguranje i reosiguranje i da je upravo u toj borbi dakle koja će se dalje nastavljati bila vrlo važna i dominantna uloga Ministarstva pomorstva sa ministarstvom mora koje zapravo onda koordinira utjecaj sa osiguravateljima i reosiguravateljima. A ovdje bih samo htio za kraj možda istaknuti još jednu važniju temu gdje ne znam kako ćemo naći svi zajedno odgovor na to a to vam je zapravo problem malih podrtina u malim lučicama dakle gdje ne postoji nažalost do sada nikakav financijski instrument da se one otklone. Dakle i nažalost i najčešće padaju pod teret lokalne uprave i samouprave osobito u maritimnom dijelu koji baš nema previše sredstava za uklanjanje tih brodova. Dakle to je možda jedan novi izazov za ministarstvo ili novi-stari izazov za ministarstvo kako riješiti problem manjih brodova koji zapravo ostaju potopljeni u jadranskim lukama. Evo zaključno, dakle Klub zastupnika SDP-a podržati će ratifikaciju Konvencije iz 2007. godine. Hvala lijepa. U ime predlagatelja državni tajnik Tomislav Mihotić također će dati završnu riječ. Zahvaljujem. Konvencija inače kroz Pomorski zakonik 2013. je implementirana u pravni sustav RH. Prema tome odonda se počelo po njoj postupati a sama je stupila na snagu 14.4.2015. Mogu reći neke rezultate i neke aktivnosti koje su od 2013. do 2017. provele lučke kapetanije. One su locirale ukupno 41 podrtinu od kojih j 6 u potpunosti napušteno od strane vlasnika. Uspješno su provele i nadzirale provedbu aktivnosti uklanjanja 5 podrtina dok je na 3 podrtine izvršena sanacija radi sprečavanja onečišćenja mora. Trenutno su u postupku mjera nadzora uklanjanja ili uklanjaju 10 podrtina. Od ovih 3 koje su lutale Kaštelanskim zaljevom 2 su završile u Park šumi Marjan tako da su postale posebna opasnost a moji prethodnici su iznijeli na kakav način su riješene i sanirane. Zahvaljujem gospodine predsjedniče.

svakom slučaju ovo je šira tema, klub HDZ-a prihvaća prijedlog imenovanja. Hvala lijepo.

U ime klub SDP-a govorit će zastupnik Gordan Maras. Kolegice i kolege zastupnici. Kada govorimo o ovom prijedlogu sigurno i ekipiranje samog tima pučke pravobraniteljice odnosno svega onoga što oni odrađuju može ići u korist tome da naši građani imaju i veću mogućnost da zaštite određena prava koja kao građani RH imaju odnosno da se pospješi rad pravobraniteljice koji mi u Klubu zastupnika SDP-a ocjenjujemo izvrsnim i zadovoljni smo kako pravobraniteljica radi. Ali s obzirom na popunjavanje mjesta odnosno odlaska jednog kolege nova kolegica koju ovdje imamo kao prijedlog gospođa Maja Kević sigurno će omogućiti da se taj rad upotpuni odnosno da se još više unaprijedi u odnosu na ono šta je bilo do sada. Klub zastupnika SDP-a će podržati odluku o izboru zamjenika pučke pravobraniteljice i sa te strane želimo dati i punu podršku radu cijelo tima. I smatramo da hrvatski građani imaju još puno stvari kojima država ne udovoljava odnosno jako puno zakona koji se nažalost pozitivnih primjenjuje u RH ali se u praksi ne primjenjuju. Znači mi imamo i situacija kod zapošljavanja, imamo situacija kod ekologije odnosno kod zaštite okoliša, vidimo da mnogi ljudi tu traže svoja prava odnosno zaštitu od pučke pravobraniteljice. Imamo klasičnu situaciju kod osoba lišenih sloboda, znači tu također treba raditi na tome da se unaprijede određene stvari. Znači naši ljudi moraju imati kvalitetnog pučkog pravobranitelja i njegov tim koji može odgovoriti na sve one potrebe koje oni imaju. Mi smo dosta često u poziciji da kao država nažalost ne reagiramo dovoljno brzo na neke stvari na koje bi trebali reagirati. Evo primjerice kod zapošljavanja u državnoj službi na ona prava koja naši građani imaju, koja se nažalost ne poštuje. Kada gledamo kod ekologije odnosno zaštite okoliša, situacija koja još uvijek nije dovoljno u svijesti ljudi doprijela odnosno zakone koje smo primijenili pa onda ponekad se desi da neke stranke gledaju sve kroz prizmu trenutnog troška. Znači kada govorimo o obnovljivim izvorima energije odnosno onoga što se troši u ovom trenutku, a što će dugoročno našim građanima donesti već koristi nego šta trenutno trošak je i sa te strane ja mislim da građani RH pogotovo u pogledu zaštite okoliša još uvijek imaju velike prigovore na rad državnih tijela i institucija i inspekcija. Reći ću još jedan primjer za koji me konstantno građani zovu, a vjerujem i pučku pravobraniteljicu, radi se o zagađenju zraka u Slavonskom Brodu gdje evo još uvijek čekamo mišljenje Vlade kao da je to neka zadnja rupa na svirali, zadnja tema na koju građani imaju pravo, a to je da imaju čist zrak i da im to država osigura u njihovom gradu i da ljudi ne obolijevaju. Znači tu nema razumijevanja Vlade RH da se radi o hitnosti iako je ovaj Dom, zastupnički Dom Hrvatskog sabora odnosno Hrvatski sabor donio odluku da se zakonom ide u hitnom postupku u prvom i drugom čitanju. Hrvatska Vlada jednostavno još uvijek ignorira taj zakon i ne šalje mišljenje I ja s ove strane evo i pučku pravobraniteljicu molim i građani je mole i ka zastupnik da se i ona angažira da naši građani u Slavonskom Brodu konačno zasluže da žive u gradu gdje je čisti zrak, gdje ljudi ne obolijevaju zbog onečišćenja koje se nažalost dešava zbog rafinerije u Slavonskom Brodu. I da kada zastupnici u Hrvatskom saboru u ovom slučaju Klub zastupnika SDP-a predloži zakon koji će to omogućiti da se to i desi da se sve ne prebaci na političko nadmudrivanje, prihvatili smo ubrzani postupak ali evo nećemo dati mišljenje, prihvatili smo ubrzani postupak ali će taj zakon doći na raspravu za pola godine, znači jednostavno se stvari ne dešavaju. A ekologija i zaštita okoliša je po meni područje koje je možda u ovom trenutku jedno od najaktualnijih vezano uz zaštitu prava naših građana na kvalitetan i zdrav život, govorim o Slavonskom Brodu, govorim o mnogim drugim situacijama koje se dešavaju u RH i uvjeren sam da će i pučka pravobraniteljica sa svojim timom pa možda i sa ovom gospođom koja će biti zamjenica pučke pravobraniteljice preuzeti dio odgovornosti i na tom području više reagirati. Pozivam ovdje sve građane i građanke Slavonskog Broda da pišu pučkoj pravobraniteljici, da pišu Vladi, da pišu Hrvatskom saboru. Jer ako sad to ne naprave pred lokalne izbore, vjerujte mi kao što je predsjednica prošetala kod gospodina Lavrova na jednom sastanku u Njemačkoj, zaboraviti će se stvari vrlo brzo i sada je vrijeme da pokažu svoj glas i da podrže one koji žele riješiti problem u Slavonskom Brodu i Brodsko-posavskoj županiji. Znači sada u ovom trenutku, u ovom trenutku je vrijeme da se reagira. Ukoliko pišete pučkoj pravobraniteljici, ukoliko pišete, ukoliko pišete Hrvatskom saboru, zastupnicima, sada reagirajte, izađite na ceste, recite svoje mišljenje i pokušajte se izboriti da imate pravo na čist zrak. Mi smo napravili šta smo mogli, predložili smo zakon ali nas ignorira Vlada RH, nadam se da nas neće ignorirati i predsjednik Sabora i da ćemo taj zakon u raspravi imati prije lokalnih izbora. Jer signal da taj zakon ide u raspravu poslije lokalnih izbora je signal da se u biti povlače za nos hrvatski građani i da se nije stavio javni interes ispred privatnog interesa. I to je ono što želim ovdje reći i to je ono što je bitno da ljudi znaju, da se mogu obratiti pučkoj pravobraniteljici, njenoj zamjenici gospođi Maji Kević koja će biti vjerojatno u petak izabrana i da su to mjesta gdje oni mogu podnijeti svoj legitimni zahtjev da žive u gradu sa kvalitetnim životom bez straha da njihova djeca obolijevaju, da njihova djeca imaju problema jer oni podaci koje slušamo svaki dan u medijima su upravo podaci koji moraju zabrinuti i pučku pravobraniteljicu i buduću njezinu zamjenicu. A političari se ne bi trebali ponašati otprilike do prilike, znači rekao sam, usvojiti zakon u ubrzanu proceduru a onda ga nikada, gotovo pa nikada staviti na dnevni red. I zato u budućnosti ću podržati još i više a bitno je ovdje reći da neki u Hrvatskom saboru veliki klubovi i ne podržavaju pučku pravobraniteljicu nažalost mada gospođa radi izvrstan posao zbog toga što ne uzima selektivno stvari i ne gleda selektivno stvari nego rješava stvari na način na koji to očekuju od nje građani i građanke RH a tih stvari je nažalost u našoj zemlji svakim danom sve više i više. I od onečišćenja zraka i ekologije i od nažalost ljudi koji ne mogu ostvariti pravo da žive u Hrvatskoj, da rade ovdje, da zarađuju svoju plaću. Ne mogu ostvariti svoju perspektivu ovdje pa odlaze u RH, tu sam se dosta često slagao i sa kolegom Buljom kada je govorio o tim stvarima. Nažalost malo sada govori o tome a problem je sve veći i veći bez obzira što si u poziciji i što sada imaš veću odgovornost, o tome se i dalje treba nastaviti govoriti a pogotovo mijenjati stvari kako bi naši ljudi u RH ostajali i kako bi ovdje zasnivali svoje živote i obitelji i kako bi na kraju krajeva perspektiva Hrvatske bila bolja a ne samo da se povremeno netko sjeti Ministarstvo demografije i onda misli da je riješio problem. Nismo nažalost dame i gospodo riješili ništa, nažalost se ne rješava ništa, ima preko 300 tisuća blokiranih u RH, ni tu se ne radi ništa, HDZ je dao najavu u predizbornoj kampanji da će napraviti određeni zakon i izmjene u odnosu na ono što je bilo prije, ništa se nije napravilo. Ljudi zovu, pišu, gospođi pravobraniteljici a sutra će pisati i gospođi zamjenici pravobraniteljice da ih se pokuša zaštiti da oni naprave sve kako bi imali određena prava koja nažalost danas u RH nemaju. I sa te strane što jači bio tim, što bolji i kvalitetniji bio tim koji će pomoći pučkoj pravobraniteljici da napravi svoj posao, on će sve više i više dobivati našu podršku. Hvala vam lijepo i mi podržavamo, Klub zastupnika SDP-a podržava prijedlog da se gospođa Maja Kević imenuje za zamjenicu pučke pravobraniteljice. Prva je uvaženog zastupnika Mire Bulja. Izvolite.

I kada kažete a imali ste mogućnost da se poduzmu brojne mjere, pa tako vam mogu evo ispričati jedan detalj, ne tako davno dok ste vi bili ministar. Uz samu rijeku Cetinu planirano je odlaganje otpada u jedan rudokop iz Dugoga Rata, industrijska … koja bi zatrovala cijeli cetinski kraj, tj. cijeli sliv pitke vode gdje pola milijuna ljudi koristi tu vodu pitku, a u turističkoj sezoni čak i više.

Ja sam predvodio prosvjede i na to sam ponosan. Danas ne bi imali pitku vodu. Pa kad upozoravate ovu Vladu morate znati da je Plan gospodarenja otpadom donesen u Vladi Republike na prijedlog ministra Dobrovića vrlo dobar zakon i prihvatljiv zakon gdje ono što je trebalo donijeti ima desetak godina. To je od odvajanja otpada, od očuvanja okoliša. Prema tome, pravobraniteljica je tu. Trebamo joj dati potporu da štiti građane i da reakcije te reakcije građana da se obrati građanima i treba ojačati tim. Ali napadati isključivo nekoga tko je ovdje od nedavno, a vi sebe pravdati sa svime što je napravilo u prethodnom periodu, pa i slučaj Agrokor događao se za vrijeme vas. Nije Todoriću naraslo gubitak jučer od kad smo mi nego za vrijeme vas je rastao [[Upadica Reiner: Hvala.]] Niste ništa poduzimali, prema tome nemojte krivnju prebacivati na druge.

Znači tražite od oporbe da ne traži od pozicije da nešto napravi. A od kog da tražimo? Mislim to je logika stvari od jučer. Znači vi ste došli na vlast prošle godine, znači godinu i dva mjeseca. Jedino ako se odričete Oreškovićeve Vlade i kažete ne, ti nemaju veze sa nama. Znači, godinu i dva mjeseca ste vi već u poziciji pa recite kad je taj trenutak onda kad bi mi vas trebali početi nešto pitati. Recite kad? Za tri? Kada? Logično je da ćemo mi tražiti to da Vlada nešto napravi, mada je nelogično da se vi pravdate uvijek na jedan te isti način kao bili ste na vlasti. Je, bili smo 4 godine i situacija u Hrvatskoj je puno bolja nego što je bila 2011. godine. A što se tiče privatizacije tu imate kolege iz HDZ-a koji su bili vrlo aktivni devedesetih godina kada je hrvatska privatizacija nastajala. Pogledajte slike, pa ćete vidjeti članovi koje stranke su se tu najviše veselili i tiskali i skupljali u šešir novce, pa ćete onda vidjeti da opet krivoj osobi govorite i krivoj stranci govorite.

Hvala lijepo. Kolega Maras, vi ste i ovu raspravu o zamjenici pučke pravobraniteljice iskoristili da otvorite i proširite temu na nešto što vi smatrate da je važno i to je u raspravama sasvim dozvoljeno, iako se ovdje radi čisto o imenovanju gospođe Kević kao zamjenice pučke pravobraniteljice. I onda ste pozvali građane Slavonskog Broda da pišu Vladi, jer da Vlada ništa ne radi po pitanju zagađenja u Slavonskom Brodu i po pitanju rada Rafinerije Brod. Činjenica je da Vlada radi. Imamo zastupničko pitanje gospodina Tomislava Panenića od 23.3. odgovor Vlade koje su jasno pobrojane sve aktivnosti Vlade u proteklih 6, 7 mjeseci i što je Vlada u 8 aktivnosti napravila da se to pitanje počne rješavati. Ja bih volio zaista da vi meni sad kažete što ste vi radili u tom razdoblju jer to nije problem od jučer. Što ste kao Vlada i vaš ministar zaštite okoliša gospodin Zmajlović učinili i vi kao ministar, podržali na Vladi da ti ljudi danas imaju bolji ili kvalitetniji zrak. Čisto da nam odgovorite i da ne bude po onoj čuvenoj rečenici drži vodu dok majstori odu.

Kao da smo se dogovorili prije šta ćete mi reći da poentiram, dok je kolega Panenić pisao pisma i pitanja Vladi, a ona njemu odgovarala, ja sam napisao zakon i uputio ga u proceduru i tražim i vašu podršku da riješimo problem Slavonskog Broda. On je u proceduri i Klub zastupnika SDP-a je predložio zakon kojim se omogućuje JANAF-u da ukoliko se dokaže štetnost utjecaja na zdravlje ljudi u Slavonskom Brodu da ne distribuira tu naftu koja ide u Bosanski Brod. Evo vrlo konkretno. Hvala vam lijepo na pitanju. Odgovor koji sam vam dao vjerojatno vas zadovoljava i podržat ćete ga, jer ja se ne zadovoljavam sa pisanjem upita i tješenjem i tapšanjem po ramenu. Znači ja konkretno želim stvari napravit i želim da ljudi to osjete na svojoj koži. Znači sa te strane ovo što je gospodin Panenić pitao gospodina Dobrovića i netko tamo složio odgovor da oni se sastaju. Vjerojatno ima 5, 6 sastanaka koordinacije između partnera, pa onda ideja o plinifikaciji koja će se desiti do 2020. godine. Znači to je poruka ministra Dobrovića, premijera Plenkovića i HDZ-a građanima Slavonskog Broda. Strpite se do 2020. godine. Pa ja to ne želim! Ja želim odmah da riješimo stvar. I zato dok vi pišete pitanja i upite i tješite jedne, druge kao evo vidite mi tu nešto radimo, bilo je puno sastanka, izražavate solidarnost itd. ja sam konkretno napisao zakon, uputio ga u proceduru, hvala vam na tome što ste podržali ubrzanu proceduru da ide prvo i drugo čitanje objedinjeno. Ali sada upozoravam da Vlada ne odgovara na taj zakon već treći tjedan. Želim da se to raspravi u Hrvatskom saboru i da prije lokalnih izbora to usvojimo i da omogućimo ljudima da se riješi problem.

Poštovani kolega Maras, slušajući vaše izlaganje koje doduše nije bilo u vezi sa imenovanjem zamjenice pučke pravobraniteljice, stekao sam dojam, a vjerujem i cijela hrvatska javnost da je problem sa Brodskom rafinerijom započeo prije pet mjeseci jer vi govorite o tome u ime kluba kako ste podnijeli zakon, s pravom kako je zrak u Slavonskom Brodu i slavonsko-brodskoj županiji onečišćen, ali smetnuli ste s uma da je taj problem sa Brodskom rafinerijom već duži niz godina. Bilo bi korektno iako ne očekujem od kluba SDP-a korektnost, da je to govorimo recimo bivši ministar Zmajlović koji je četiri godine znao za taj problem i meni kao predsjedniku Odbora za zaštitu okoliša i prirode što ste vi sada, četiri godine nije dostavljao izvješća. I ja četiri godine sam kao predsjednik Odbora za zaštitu okoliša i prirode čekao da mi se smiluje ministar Zmajlović i vlada i dostavi ne samo to izvješće nego i izvješće o upravljanju odnosno gospodarenju otpadom u RH.

A onda se opet vraćam na svoj položaj bivšeg oprobanog zastupnika, da sam nekoliko zakona ja osobno napisao u vrijeme vaše vlade i nisam u mandatu dočekao da ih raspravimo. A mi ćemo evo nakon mjesec dana raspraviti o zakonu kojega je klub SDP-a predložio upravo sada kada završi ova točka. Prema tome, malo korektnosti, malo udaljimo se, ja znam da je predizborna kampanja da nam svima ova pozornica služi za vlastitu promidžbu, ali budimo malo korektniji kada govorimo onda malo promatrajmo kako ste vi radili kada ste bili na vlasti. Gospodine Bačić, ja neću sada ulaziti u činjenice koje ste iznijeli i stvari koje ste iznijeli u svojoj replici jer ne želim pričati o tome tko je kriv. Nemojmo pričati više u Hrvatskoj tko je kriv, pustimo tko je kriv. Neko može pogriješiti, pa pogriješili smo. Evo ako vas sada to zadovoljava, nek je Maras za sve kriv u Hrvatskoj, samo ako ćemo riješiti problem. evo ja sam kriv zato što se u Brodu nije riješio problem pet godina, Maras je kriv što nismo napravili ništa, Maras nije napravio šta je mogao, ali dajte da sada napravimo šta možemo. Jel prihvaćate moju žrtvu i da ja prihvaćam da sam ja kriv? Ali samo dajte da pomognemo ljudima. Evo ja vas to molim. Molim vas to, evo gledam vas u oči i molim vas da napravite sve da taj zakon, ja prihvaćam i to da niste dobili odgovor na vaše upite i prije tri godine kome god da ste pisali, Zmajloviću, Franku Vidoviću bilo kome, Predragu Matiću, bilo kome, ja ću preuzeti tu krivnju. Ali ono šta ja želim ja želim da danas se dogovorimo ovdje da pomognemo ljudima u Slavonskom Brodu i da ne pričamo više tko je kriv. I ne želim da se ja nađem za četiri godine u vašoj situaciji i da se vi onda negdje dignete i da ja kažem evo vidite gospodine Branko Bačić ja sam pisao zakone, a vi ih niste stavili. Ja to ne želim. Ajmo promijeniti ovu Hrvatsku gospon Branko, ajde pomozite da raspravimo to i da pomognemo ljudima u Slavonskom Brodu da im zrak bude čist. Stavimo taj zakon da se raspravi i da više konačno jer ljudi nemaju ništa od toga. Znači ljudi u Slavonskom Brodu nemaju ništa od ove vaše replike tko je kriv. A ja ću evo opet prepustiti svoje zasluge za ovaj zakon vama i svima ću pričati gospodin Branko Bačić je zaslužan. Kada sam preuzeo ovo mjesto sada prije koliko, pola sata od predsjednika Sabora učinilo mi se da sam u jednom drugom filmu jer znao sam da je sada na redu Prijedlog odluke o izboru zamjenika pučke pravobraniteljice. Lijepo molim, ajmo se skoncentrirati ipak na temu, nažalost to se odnosi samo na zadnjeg govornika i na replike koje će biti vjerojatno na njega. Pa ću dati riječ u pojedinačnoj raspravi uvaženom zastupniku Miri Bulju. Izvolite. Govorimo o imenovanju zamjenice, a sama riječ pučka pravobraniteljica znači braniti puk. Danas u pravnoj nesigurnosti i nepovjerenju u pravosuđe i ostale institucije naravno da će građani imati brojne reakcije i upite prema pučkoj braniteljici. I mene osobno kao zastupnika interesira da li može kapacitet kako ljudski resursi i ostali kao potencijal koji ima pučka pravobraniteljica odgovoriti na sve zahtjeve naših građana?

I naravno da bi mi kao Parlament, a poglavito Vlada svi zajedno trebali vidjeti da li je u mogućnosti sve to da uopće riješi ili da sagleda pučka pravobraniteljica, sada govorimo o zamjenici, o zamjeniku ali je vrlo bitan taj kapacitet u nesigurnosti ljudi jer vidimo šta se događa po svim pitanjima. Evo maloprije je kolega govorio o samoj ekologiji i okolišu, ljudi su naravno razočarani, ako je Zakonom 2015. na samom kraju Vlade Zorana Milanovića donesen jedan zakon gdje se pogodovalo vjetroelektranama, obnovljivim izvorima energije šta naši građani će puno više platiti nego da se je ostvarilo pravo što su naši brojni sugrađani na svojim kućama ili zgradama napravili solare i da je unutar tih kvota, da su solari znači na osobnim kućama i zgradama. Međutim, oni nisu ušli u tu kvotu koja se inače propiše 31. 12. u pola noći nego naravno pogoduje se stranim investitorima. I naravno da te, lobiji kako u ovome pitanju energetike tako i u drugim pitanjima oni kao interesne skupine imaju puno veći utjecaj nego naši građani koji bi npr. htjeli imati solar na svome krovu i na taj način funkcionirati. Pa imam tako primjer da čovjek je prije 3 godine o svom trošku bez ikakvih poticaja napravio solarnu centralu na svome krovu i jednostavno ne može upasti uza sve zahtjeve ne može upasti u tu kvotu ali zato je upao, vjetroelektrane su upale uredno i na briznu i to 31. 12. u pola noći. Znači jedna velika nepravda prema ljudima koje bi trebala država poticati da imamo svi na krovovima solare tako da bi ispunili tu kvotu a naši građani bi bili puno rasterećeniji u ovoj teškoj situaciji jer sigurno da bi ta energija im bila puno jeftinija međutim pogoduje kao što je vidljivo u ovom slučaju stranim investitorima. Naravno nedavno sam spomenuo i brojne nepravde unutar trgovačkih odnosa, unutar a svih tih odnosa jer ljudi se žale svakodnevno na sudske, meni kao zastupniku a najvjerojatnije i kolegi, pučkoj pravobraniteljici na sporo pravosuđe, na ostvarivanje radničkih prava, imovinskih prava, razno raznih drugih prava. Imate li vi uopće mogućnost da se bavite sa ovim problemima? Imate li mogućnost koliko je tih zahtjeva danas u Hrvatskoj da to sve skupa pročitate. Evo samo ovaj zakon koji je donijela Vlada Zorana Milanovića, na zadnjoj sjednici kroz socijalne mjere koje su trebale biti da se pogoduje stranim investitorima tj. vjetru, vjetroelektranama koje ove godine Hrvatska država iz proračuna mora platiti milijardu kuna, iduću godinu milijardu i pol kuna a 2019. milijardu i 600. Znači 5 milijardi kuna da se je uložilo, da na svakoj kući, svako naše kućanstvo bi moglo imati solarnu centralicu malu, mogli bi imati svoj izvor energije, puno bogatija obitelj, ispunili bi kvotu obnovljivog izvora energije. To je samo jedan primjer kako se ponaša. A pogledajmo evo i u slučaju samoga sad događanja oko Agrokora, vidimo da naše bakice koje sade, to sam rekao nedavno, ljudi koji se bave poljoprivredom ako ih se uhvati na tržnici da prodaju svoj luk, kapulu, grah ili ostalo, svoje domaće proizvode da završe u zatvoru dok ti tajkuni koji su, kojima je politika omogućila da to budu jednostavno dovedu državu u kolaps ali sustav na kraju se traži rješenje da se njih spasi. Njih se ne treba spašavati, njih treba staviti gdje im je mjesto, njima treba oduzeti sve a i tada će se osjećati pravna sigurnost svih naših građana i to je temelj i ulaganja i proizvodnje jer vidimo da je uništeno sve baš isključivo zbog pogodovanja i pravne nesigurnosti. Još jedan primjer poljoprivrede, primjer, naši su se brojni OPG-ovi javili za EU fondove i to su sredstva bila za OPG-ove male da bi opstali naši ljudi u Slavoniji. Međutim, sličan kao šta je gospodin Todorić i njemu slični su otvorili sestrinske brojne OPG-ove i tada je ministar Jakovina naravno dodijelio ta sredstva protupravno tim velikim koncernima a zbog toga je 50 tisuća ljudi zatvorilo svoje farme i otišlo sa cijelim obiteljima u druge države. Znači tu se je kršio zakon i naravno da ministar poljoprivrede kada se to potpisalo na kraju se je tražio imunitet gospodinu ovdje Romiću da se njemu skine imunitet zbog toga što tu nije htio dozvoliti što je prethodni ministar uništio Slavoniju. I takvih brojnih imamo situacija. I naravno da seljak, radnik ne ostvaruje svoja prava. Uopće pitanje imamo li danas radništvo i radnika kao radnika. I tko se bori? Da li imamo sindikate i da li se bore dovoljno za sindikalna prava ili postoje brojni sindikati koji su unutar, u biti više bore za poslodavce? Znači jedan kaos. I naravno da je vama vrlo teško uopće odgovoriti na dnevne upite. Pa možete li ovdje nama kazati koliko imate dnevnih prigovora? Vi ste pučka pravobraniteljica, vama, imate te nekakve podatke. I koliko bi trebala vama država osigurati ljudi, potencijala i resursa kao kako u centrali tako i na cijelom području regionalne RH. Jer znam osobno odakle ja dolazim koliko ima nepravda prema brojnim … [[Govornik se ne razumije.]] tvrtkama Dalmatinke, Autoprijevoza, Cetinke i brojnih drugih tvrtki gdje ljudi nisu ostvarili svoja prava gdje im procesi traju po 10-ak godina. Evo sada primjer Splitske … [[Govornik se ne razumije.]] neki su ostvarili prava na svoje plaće a neki nisu. Znači tako imamo bezbroj tvrtki i naravno da kome će ići, pučkoj pravobraniteljici a sve su to kao što je kolega Maras rekao, traže nepravdu ljudi, međutim to su nepravde svih vlada i ne riješenih stvari. Pa i danas. Ako danas mi vama ne riješimo vaše zahtjeve određene da bi vi uopće mogli to odrađivati Ustavom propisanom zakonom svoju ulogu, znači ova rasprava je besmislena. Ključni problem je znači da li vi možete uopće na dnevnoj bazi sve to primiti i pročitati a kamoli riješiti i analizirati slučaj po slučaj. I od vas javnost očekuje naravno šta češću reakciju prema medijima, javnosti da ljudi vide probleme koji se ne mogu riješiti nepravde i nesigurnosti koje oni osjećaju u ovome društvu gdje vi možete dosta, dosta utjecati na pozitivne procese kao samo na ovo zakonodavno tijelo tako i na izvršne vlasti na svim razinama. U vašem ste izlaganju spomenuli neke stvari koje sam mislio da se možda koriste iz političkih razloga, a sada vidim da ste u njih ste sve više i više u njih uvjereni i ne znam da li je to sad zbog osjećaja nekog subjektivnog ili zbog neinformiranosti. Znači naši građani imaju pravo živjeti u održivom društvu koje će u budućnosti voditi računa o ljepoti zemlje, o kvaliteti zraka, o okolišu itd. A vi u svakoj raspravi nasrćete na obnovljive izvore energije. Znači govorite o pravnoj sigurnosti, a onda vaš ministar priprema trošarine na obnovljive izvore energije. On misli obuhvatiti bio masu i sve živo oporezivati dodatno sa trošarinama i poskupiti proizvodnju ljudima, odnosno da ne bude na onoj razini na kojoj je bilo kako su planirali i kako su se zaduživali. I to nisu marže ne znam kakve. Ali hoću vam reći, znači probajte shvatiti da nije trošak samo trenutni. Znači trošak može biti i u budućnosti za 10, 15, 20 godina onečišćenje kad budemo otkupljivali kvote i plaćali kvote koje moramo kao država vezano uz onečišćenje zraka. Nije sve samo trošak te sekunde. A s druge strane volio bih također da u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike se malo bolje pozabave matematikom, jer onda vjerojatno ne bi govorili da neće poskupjet struja i plin, a onda ipak plin i struja poskupe a naš premijer Plenković to relativizira kao ma nema veze. To je samo 230 kuna godišnje.

Znači, pošto dolazim iz samog kraja gdje su potencijali obnovljivih izvora vrlo veliki i kako rijeke Cetine i ostalih rijeka, tako i ostali obnovljivi izvori.

Međutim vrlo brzo se pogoduje ogromnim korporacijama koje rade za vjetar, bar da se dostigne ta kvota. I sad ćemo mi morati iz proračuna, tj. Vlada RH, građani ove godine milijardu kuna platiti, a u tri godine 5 milijardi kuna. Znači u cijeloj RH mogla je Hrvatska država staviti na krovove, tj. ljudima omogućiti da imaju na svojim krovovima, privatnim kućama ili zgradama obnovljivi izvor energije, da imaju solar. A mi smo, znači pogodovali stranim investitorima a na ovaj način da su na krovovima ljudima omogući kvota, a ne omogućuje im se, u biti pogoduje se velikim investitorima. Neovisno pučanstvo, šta veći broj energetski i energetike je manji trošak u ovoj situaciji i zadovoljili bi kvote, a ne pogodovati stranim investitorima šta Hrvatska država mora plaćati. A da obični čovjek koji metne na svoju kuću ne može upasti u kvotu, jer se to otvori 31.12. kvota i dijeli se naravno onima koji imaju više novca, oni koji su izlobirali ministarstvima i to je tako funkcioniralo i to možete provjeriti. Ja ovo navodim primjer evo iz svoga kraja. Posebno zahvaljujem što su se i dalje kolege striktno držale teme vezane uz izbor zamjenika pučke pravobraniteljice. A sad ću zamoliti uvaženu pučku pravobraniteljicu, gospođu Loru Vidović koja će imati završnu riječ. Izvolite. Prije svega iskreno zahvaljujem na podršci i na povjerenju što se tiče donošenja odluke o izboru gospođe Kević za zamjenicu pučke pravobraniteljice. Što se tiče vašeg pitanja o mogućnostima, odnosno o kapacitetu rada ureda apsolutno vam zahvaljujem na tom pitanju. To je jako važno i važna mi je i ova prilika da na njega mogu odgovoriti. Iako je rok za predaju mog godišnjeg izvješća Hrvatskom saboru sutra za 2016. godinu u njemu su spomenute sve teme koje su i danas ovdje bile spomenute i njih još jako puno više uključujući i zaštitu okoliša i zrak i problem u Slavonskom Brodu i pitanje otpada i poljoprivredu i pravosuđe. I zaista brojne, brojne druge teme posebno što se tiče dostupnosti ljudskih prava u ruralnim područjima u Hrvatskoj gdje vidimo veliki nesrazmjer i neujednačeni razvoj. I svakako je dio izvješća i pitanje o kapacitetima ureda, tako da ja sad ne bih jako detaljno ulazila u taj odgovor. Ali mogu reći da unatrag ove četiri godine od kad sam ja imenovana pučkom pravobraniteljicom broj predmeta po kojima radimo u uredu u odnosu na 2012. godinu je u 2016. bio preko 85% veći. Naši kapaciteti jesu kontinuirano rasli sve ove godine, ali ne za 85% Dakle, da li nam treba više kapaciteta, više sredstava, više ljudi apsolutno i svakako da. Ovaj veliki broj porasta u pritužbama je rezultat sigurno našeg proaktivnog rada. Činjenica da su otvoreni područni uredi, da puno aktivnije radimo sa medijima pažljivo se trudeći da taj pristup ne bude senzacionalistički nego sadržajan i kad za tim stvarno postoji potreba, terenskim obilascima, razgovorima s ljudima koji dolaze, pišu, zovu svakom se trudimo pomoći koliko god možemo i sami kada je neko područje u kojemu pomoć, kada ne odmah upućujući na nadležno tijelo koje je najbolje pozicionirano za to. Moram onda odmah iskoristiti i priliku zahvaliti se timu u uredu i u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu koji se zaista jako trude. Izuzetno puno snage ulažu u to da adekvatno odgovore građanima u tako povećanom broju pritužbi. I evo ja se nadam da će kapaciteti u smislu izdvajanja iz državnog proračuna i odobrenja koja nam trebaju kako bismo zaposlili dodatne djelatnike pratiti potrebu koja kroz povećan broj pritužbi i dolazi. Jedino što još možda mogu dodati i zahvaliti se i sama pozvati građane ovom prilikom da se jave što je više moguće kada trebaju mom uredu i da ćemo zaista napraviti sve što možemo da pomognemo jer činjenica da se ne javlja puno ljudi ne znači da je povreda ljudskih prava malo, samo znači da mi o tome ne znamo dovoljno. Dakle nama je u interesu imati što više posla jer to znači da na najbolji mogući način možemo davati prijedloge i preporuke odnosno upozorenja i pomagat ljudima u ostvarenju njihovih prava.

Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani ministre, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Prije svega građani i građanke RH koji nas gledaju i koji dijele sudbinu onih ljudi u Hrvatskoj, a to je petina naših građana koji žive ispod granice siromaštva. Toga u Hrvatskoj danas moramo biti svjesni. Preko pola milijuna ljudi živi ispod granice siromaštva, 40 tisuća djece u Hrvatsko barem jedno tjedno ode gladno na spavanje. Njihovi roditelji ne mogu im omogućiti adekvatno obrazovanje, a ljudi koji rade za minimalnu plaću, njih 76 tisuća u Hrvatskoj ne mogu svojoj djeci omogućiti niti ravnopravno obrazovanje, a niti da upisuju, a kamoli završavaju fakultete, velik dio njih. I takvu sliku Hrvatske mi moramo promijeniti. Ako zaista želimo biti zemlja jednakih mogućnosti onda mogućnosti u Hrvatskoj trebaju biti jednake za sve, bez obzira kolika je dubina džepa njihovih roditelja i bez obzira na koji način se u Hrvatskoj dijele benefiti rasta. I zato smo uputili u saborsku proceduru Zakon o minimalnoj plaći kojim želimo konačno sustavno u RH urediti da kada rastemo, dijelimo benefite rasta i svi imaju koristi od toga što Hrvatska raste kroz to što osiguravamo već od 1.1.2018. 50% prosječne plaće u RH za ljude koji sada rade za minimum ljudskog dostojanstva. I zato smo uputili zakon koji će omogućiti da upravo u tim radno intenzivnim industrijama složimo i ponudimo još dodatnu mogućnost za pregovore, za one poslodavce koji žele s radnicima potpisati kolektivni ugovor. I to je odgovor na pitanje da će zbog povećanje minimalne plaće i sustavnog rješenja minimalne plaće u Hrvatskoj pasti naša konkurentnost. Neće pasti konkurentnost. Mnogi trgovački centri, mnoge tvornice već bi i digle minimalnu plaću da imaju tu zakonsku mogućnost. Jer kada to nije propisano zakonom onda ako jedan digne, drugi je zbog toga manje konkurentan. Prema tome, ukoliko ne podignemo minimalnu plaću, mi ćemo biti u poziciji da ćemo biti kao država, kao društvo manje konkurentno. A cilj nam je da budemo uspješni i cilj nam je da ljudi koji rade primaju plaću. Danas smo vidjeli da radnici u Borovu još nisu primili plaću i takvih ljudskih sudbina je u Hrvatskoj 10 tisuća. Zamislite kako je tim ljudima? Da li se možete staviti u njihovu kožu? Kao da živimo u dva svijeta. U jednom svijetu u kojem je sve normalno u kojem sve funkcionira, u kojem ljudi primaju visoke plaće i drugom svijetu u kojem ljudi spajaju kraj s krajem, u kojem se poskupljuje struja, u kojem se poskupljuje plin, u kojem porezna reforma već sada utječe na dizanje cijena u RH, što se osjeti. Prema tome, jedini način da sustavno riješimo siromaštvo i da se borimo za društvo jednakih mogućnosti, je da ljudima koji rade za minimum ljudskog dostojanstva omogućimo povećanje minimalne plaće, već od 1.1.2018. I apeliram na vas sasvim sigurno mnoge stvari u prošlosti nisu bile sjajne, sasvim sigurno bilo je grešaka sa obje strane, bilo je grešaka tko god da ih je radio, ali važno je što ćemo napraviti za ljude da od 1.1.2018. godine pružimo barem taj mali tračak nade, da mogu bolje živjeti, da se mogu nečemu nadati, da mogu reći djeci neke stvari su se u Hrvatskoj su se počele mijenjati. Meni plaća raste i možda nećeš morati otići van raditi izvan granica naše domovine zato jer ti ja ovdje ne mogu pružiti nikakvu perspektivu. Zato vas pozivam sve zastupnike, pogotovo vladajuće da na ovom zakonu se ne dijelimo, da prihvatite Prijedlog zakona o minimalnoj plaći, da pokažete solidarnost i da pokažete srce, a ako već nemate srce da pokažete zdravi razum za sve ljude koji u Hrvatskoj žive i da dijelimo uspjeh kada rastemo i dijelimo neuspjeh kada padamo. Ja bih na kraju volio da ovaj zakon dobije široku podršku i da bez obzira na političke razlike zajedno pošaljemo jednu važnu poruku da je u Hrvatskoj neke stvari moguće promijeniti. Jer ukoliko tim ljudima koji tad rade za minimalnu plaću i minimum ljudskog dostojanstva ne omogućimo da vide svjetlo, neću reći na kraju tunela nego na početku tunela dovesti ćemo se u situaciju da će iz Hrvatske više nego prošle godine za vrijeme ove Vlade, znači iseliti ljudi, a bilo je 50 tisuća ljudi koji su napustili granice naše Domovine, sada je u ovom trenutku 270 tisuća ljudi na Zavodu za zapošljavanje. U ovom trenutku 76 tisuća ljudi radi za minimalnu plaću. I ono što je najgore i najporaznije ljudi iseljavaju i mnoga djeca idu gladna na spavanje. Da se to ne dogodi molim vas imajte razuma ili imajte srca i podržite Zakon o minimalnoj plaći. Prvo je uvaženog zastupnika Mire Bulja. Izvolite. Zastupniče Bernardić, govorili ste o minimalnoj plaći, između ostaloga ste spomenuli i 10 tisuća ljudi, tj. radnika koje poslodavci ne plaćaju što je ne samo kazneno djelo, to je i po Bogu i po čovjeku kažnjivo. I činjenica je da brojni ljudi ne samo što ne ostvaruju plaće nego brojni koji su radili izgubili su svoj posao dok su pojedinci stvarali svoja carstva od karata, kule od karata na štetu od blagajnica koje nisu smjele na wc, koje su bile obilježene u slučajevima nekakvih drugih potreba jer nisu smjele doslovno maknuti se sa svoga radnoga mjesta radeći i nedjeljom i ponedjeljkom i svetkom i petkom. Ali je činjenica ako ćemo gledati kroz povijest, možete li kazati ovdje javnosti za vrijeme Vlade vaše koliko je u postotku dignuta minimalna plaća. Ja sam osobno … [[Govornik se ne razumije.]] 10 tisuća kuna, minimalna plaća, međutim kolika je pravna nesigurnost i do čega se dovela i vaša Vlada i prethodne, kolika je pravna nesigurnost da brojni poslodavci uopće ne uplaćuju plaću, najprije pravni sustav ne funkcionira. Toga poslodavca bi trebalo odmah zatvoriti a ne plakati nad njim. A uglavnom zatvaraju bakice koje prodaju luk na tržnici. Ako imate bilo kakav podatak ja vidim da je u 2017. sada 5% povećano minimalna plaća od 1.1. a evo iznosite javnosti da zna javnost koliko je, vi ste povećavali minimalnu plaću u proteklom mandatu jer da je svake godine bilo po 5, sada bi taman bilo negdje oko 4,5%

To nije dovoljno. Ali ono što me zabrinjava kao čovjeka koji živi u Hrvatskoj, uz to što me zabrinjava situacija oko Agrokora gdje se pokazuje da dugoročni uspjeh nije moguć preko tuđeg znoja i tuđeg rada, zabrinjava me da su dugovi u zdravstvu eksplodirali za vrijeme 15 mjeseci vaše Vlade, Vlade HDZ-a i MOST-a, koji su skočili sa 2,4 milijarde na 7,7 milijardi kuna. Dakle zdravstveni sustav u ovom trenutku postaje neodrživ, ne znam da li ste toga svjesni. Dakle svaka stvar u Hrvatskoj nažalost postane i postaje financijski neodrživa. Da, odblokirali smo mnoge građane, da riješili smo problem švicarca, da, minimalna plaća je narasla ali nije dovoljno narasla. I zato tražimo danas da se minimalna plaća u Hrvatskoj poveća i da iznosi barem 50% prosječne plaće u RH. Da nitko u Hrvatskoj ne radi za manje od 3 tisuće i nešto kuna, to je malo ali za neke ljude to je sve.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Bernardić, svakako da je hvale vrijedna inicijativa koja ide za povećavanje minimalne plaće, što bi svakako doprinijelo kvalitetnijem, boljem životu hrvatskih građana. I tu vjerujem nikog u ovoj sabornici nema tko ne bi podržao povećanje minimalne plaće.

U isto vrijeme u replici kolegi Bulju govorite da je vaša Vlada povećala za 10% plaću. Kada to nije točno, kad je sve zajedno u tom mandatu nije se mogla povećati plaća više od 4% Prema tome, mislim da treba biti prilikom ovakvog predlaganja zakona u prvom redu treba biti realan, treba sagledati mogućnosti je li ono što predlažemo moguće, treba sagledati cjelokupno stanje gospodarstva. Govorite o povećanju cijene struje i cijene plina, ja ne znam sjećate li se a morate se sjećati, bili ste saborski zastupnik, sjedili ste ovdje u ovoj sabornici, da smo 2012. svjedočili povećanju cijene struje od 25%, pazite 25% povećanje cijene struje, 30% povećanje cijene plina, 2 kune povećanje cijene jednog metra prostornog vode u RH se dogodilo sve u roku od nekoliko mjeseci. I sada vi govorite o povećanju cijene plina koji prema podacima koje smo čuli iz Vlade, iz ministarstva govori se o jednoj lipi po metru, o jednoj lipi po metru prostornog plina i 7 lipa povećanje cijene struje temeljem odluke vaše Vlade zbog korištenja obnovljivih izvora energije.

Ne možete me uvjeriti da je to veliko povećanje. Ne možete me uvjeriti da je plaća u Hrvatskoj od 3000 i nešto sitno kuna velika i neodrživa plaća. Vi ste u vrijeme vaše Vlade do 2011. godine, ne želim se vraćati u prošlost ali moram to reći zamrznuli minimalnu plaću. U vrijeme krize mi smo je odmrznuli i omogućili povećanje minimalne plaće za preko 10%, za više od 300 kuna.

Oni nemaju dostojanstven život, oni se nemaju čemu veseliti, oni ne mogu svojoj djeci platiti školovanje ukoliko ne studiraju i ukoliko se ne školuju u gradu koji ima srednju školu ili fakultet. Oni za to nemaju uvjete. Njihova poruka njihovoj djeci može biti gledaj možda je samo negdje drugdje bolje. Prema tome, ne možete me uvjeriti da je 3000 kuna, 3000 i nešto sitno kuna velika plaća koju Hrvatska i hrvatsko gospodarstvo ne može izdržati. To me ne možete uvjeriti. Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Josipa Borića. Kolega Bernardić, ja ne znam da li vama vaše kolege podmeću danas ili se vi niste baš dobro dogovorili, ali vi ste danas tražili kao klub dvije stanke. Jedna je bila za neisplatu plaća u MTČ-u, znači u tekstilnoj industriji. Druga je stanka bila za Borovo i neisplatu plaća u toj industriji. I sada vidimo da imamo problem i sa tom minimalnom plaćom, ne može menadžment tih tvornica jednostavno isplatiti tu plaću, a vi sad tražite da je čak i dignemo za još više. Znači da vjerojatno te industrije u tim gradovima praktički uništimo. Mi znamo otprilike koliko ljudi radi u tim nisko profitnim industrijama i sada je pitanje hoćemo li sada sa vašim prijedlogom dovesti na rub održivosti, uništiti ili ćemo pokušati mudro, pametno razgovarati i sa socijalnim partnerima i sa ljudima koji su nositelji tih industrija, da nađemo rješenja iz godine u godinu na koji način spasiti da nešto radi, proizvodi i isplaćuje plaću ili da ovako jednim zakonom to riješimo pa tko preživi neka preživi a i tako nemaju gdje doći nego na Markov trg. Jer mene čudi zašto vi iz oporbe niste onda osim ovih 50% s obzirom na vašu odgovornost predložili da ta minimalna plaća iznosi recimo 70% bruto plaće u Hrvatskoj pa biste bili još veći ovako frajeri kako se to kaže. Jer ti radnici sigurno u tom trenutku neće doći na Ibler, nego će doći ovdje ispred Vlade i pitati a gdje je moje radno mjesto i gdje je moja plaća. Znači, dajte se odlučite što želite zastupati, jer lijepo je ovo slušati. Međutim, budimo realni i pogledajmo što zaista upravo te industrije nisko profitne mogu ponuditi radnicima, a o tome ste danas ovdje govorili dva puta u ime kluba i čini mi se da niste baš usklađeni sa zakonom koji predlažete. Ali smo realni, nismo nerazumni.

Prvo smo sanirali mi, država je većinski vlasnik. Čim ste vi upali u Borovo ljudi ne dobivaju plaće. Pa nemojte priče pričati o gospodarstvu. Čim ste ušli tamo odmah kasne plaće, odmah ljudi nemaju za kruh. Pa kako je to moguće? To vas pitam. Apeliram na zdrav razum. Dakle, u Hrvatskoj moramo se boriti da ljudi koji rade za minimum dostojanstva, bar taj minimum dostojanstva imaju.

Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče Bernardić, vi danas pozivate na nekakvo jedinstvo sa HDZ-om i MOST-om. Vidim da nudite im i koaliciju u nekim županijama, da pozivate i predsjednicu da preuzme određena ministarstva. Ali ja ne razumijem kako vi ne shvaćate da HDZ nikada neće pristati na te zakone koje vi sada predlažete, a predlažete ih jedino dok ste u oporbi. Nisam primijetio da ste u vrijeme dok je SDP bio na vlasti vodili neku drugu politiku od HDZ-a. S tim ljudima nema dogovora. Oni zastupaju interese krupnoga kapitala, uske elite od 0,5% hrvatskih građana i stranih interesa. Misliti da će oni podržati prava radnika, da će oni podržati prava seljaka, studenata i učenika, ja se doista pitam da li ste u ovih 27 godina shvatili kuda vodi HDZ-ova politika? Od njih jednostavno takve stvari ne možete očekivati. I mislim da bi ako zaista se smatrate, a nerijetko to govorite da je SDP lider oporbe trebali drukčije postaviti stvari. S ovim ljudima nema dogovora, oni su takvi kakvi jesu, vode tu politiku kakvu vode i ta politika jednostavno mora se promijeniti. Meni je jako žao dok je SDP bio na vlasti da ste provodili Ovršni zakon, da ste vi predlagali porez na nekretnine, da ovo pitanje minimalnih plaća tada niste riješili i onda se zaista čovjek mora zapitati, doista kakva je razlika između SPD-a i HDZ-a. Pa prije svega odmrznuli smo minimalnu plaću i omogućili rast minimalne plaće za preko 300 kuna u Hrvatskoj, to smo napravili. Riješili problem švicarca, pokušali rješavati blokirane, izvadili Hrvatsku iz gliba pa to su sve rezultati koji se ne vide. Pa ne pozivam ja ovdje na jedinstvo, ja pozivam na zdrav razum da sustavno riješimo problem sa minimalnom plaćom u Hrvatskoj. Nije smiješno kolega Borić, nije smiješno što ljudi u Hrvatskoj rade za 2500 kuna, kako vam to može biti smiješno? To je tužno, to je žalosno. Majke plaču, djeca kada idu gladna na spavanje, nekad njihovi roditelji su nesretni. Prema tome, sada želimo zakonski uredit upravo kako nikada više u Hrvatskoj ne bi došli u situaciju da kada je teško sve ide preko leđa sirotinje i sve ide preko leđa onih koji nemaju. Nego kako bi vezali minimalnu plaću na prosječnu plaću i omogućili ljudima da kada rastemo dijelimo uspjeh, a kada smo neuspješni da i to dijelimo. Prema tome, u Hrvatskoj moramo dijeliti sudbinu jedni s drugima, inače nemamo šanse … ukoliko to ne budemo shvatili, ukoliko se ljudi budu ponašali na način kao što se ponaša aktualna Vlada, gledam, ne vidim, čujem, ne čujem, pričam, ne radim na taj način Hrvatska ne može naprijed.

Uvaženi kolega Bernardić. U jednom momentu ste rekli, citirat ću „ja vas pozivam da dijelimo uspjeh i kada rastemo i dijelimo odgovornost kada padamo“ Ja znam da bi vi voljeli dijeliti uspjeh ove Vlade, ali u demokraciji vam je jasno tko je zaslužan za uspjeh kao i to je odgovoran za neuspjeh. To će kao i do sada na izborima procjenjivati građani. Prošla su vremena kada smo za uspjehe bili svi zaslužni, a za neuspjehe nitko odgovoran. Naravno, konstruktivno je realno i objektivno suradnja je moguća ali na način na koji propagira vaš prethodnik, mi ili oni, a ne kao ovaj vaš prijedlog.

Pa to je točno, zato jer vidimo šire i želimo više za Hrvatsku, zato jer nam nije važno ono što je možda vama važno, da neko isključivo bude član vaše stranke, zato jer nam je nacionali interes hrvatskih interes, interes ljudi ove zemlje ispred stranačkog interesa zato je to. Uspjeli ste poskupiti plin u Hrvatskoj, uspjeli ste poskupiti struju u Hrvatskoj, uspjeli ste u samo godinu dana utrostručiti dugove u zdravstvu, uspjeli ste zaustaviti obrazovnu reformu, uspjeli ste poreznom reformom onemogućiti one najpropulzivnije ugostitelje, sve ste to uspjeli. Prema tome, ako je to uspjeh vaše Vlade ona se nemate baš čime ponositi.

Ne. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti mišljenje Vlade? Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici, poštovani predlagatelji. Ja bih prije nego što se osvrnem na neke od teza koje su danas iznijete pokušao prije svega dati viđenje Vlade RH na ovaj prijedlog zakona. Dakle, prije svega jedna važna napomena, važeći Zakon o minimalnoj plaći donesen je 2013. godine, to je vrlo važno za znati gospodine Bernardiću. Temeljem tog važećeg Zakona o minimalnoj plaći, a također i temeljem predmetnog zakona visina minimalne plaće za svaku sljedeću kalendarsku godinu uredbom utvrđuje Vlada RH na prijedlog ministra nadležnog za rad. Važećim Zakonom o minimalnoj plaći propisano je da se minimalna plaća ne može utvrditi u iznosu manjem od iznosa koji je bio predviđen za prethodnu godinu. Nadalje, propisano je isto tako i da će ministar nadležan za rad imajući u vidu povećanje udjela minimalne plaće u prosječnoj plaći nakon konzultacija sa socijalnim partnerima Vladi RH predložiti visinu minimalne plaće i to smo učinili za 2017. godinu. Ujedno Zakonom o minimalnoj plaći predviđena je iznimka temeljem koje se kolektivnim ugovorom može ugovoriti minimalna plaća u iznosu manjem od propisanog uredbom donesenom na temelju ovog zakona i to ne manje od 95% iznosa propisanog ovom uredbom, to ćemo posebno problematizirati u našem odgovoru na vaš prijedlog zakona. Dakle u predmetnom prijedlogu Zakona kluba zastupnika Socijal-demokratske partije predlagatelj definira usklađenje minimalne bruto plaće sa prosječnom bruto plaćom kroz 2 godine. Dakle u potpunosti derogira trenutnu zakonsku osnovu. I to na način da se prijedlogom zakona utvrđuje minimalna plaća za 2017. godinu u iznosu od 45% od prosječne bruto plaće po zaposlenom u pravnim osobama u RH te za 2018. godinu u iznosu od 50% Postavlja se uistinu pitanje zašto to nije bilo 60 i 90% s obzirom na logiku ovog prijedloga zakona. Nadalje, utvrđuje se i minimalna plaća za 2019. godinu i svaku sljedeću kalendarsku godinu u iznosu od minimalno 50% prosječne bruto plaće po zaposlenom u pravnim osobama u RH. Ujedno predlaže se izmjena iznimke koja postoji koja se kolektivnim ugovorom može ugovoriti minimalna plaća u iznosu manjem od propisanog uredbom na način da se ista snizi na 90% iznosa propisanog uredbom Vlade. Ne znamo zbog čega ukoliko idemo sa idejom da povećamo životni standard naših građana. U postupku propisanom u zakonu tijekom prosinca 2016. godine već je stupila na snagu Uredba o minimalnoj plaći za 2017. godinu u kojem se udio minimalne plaće u prosječnoj bruto plaći porasta u odnosu na prethodnu 2016. sa postojećih 38,8% udjela podignut je na 42,9% Posljednje povećanje iznosa minimalne plaće za 2016. godinu iznosilo je 90,45kuna, odnosno 90 kuna, 45 lipa u odnosu na 2015. dok uvećanje za 2017. godinu u odnosu na 2016. iznosi 156 kuna. Ono što bih svakako želio podsjetiti je sljedeće, od donošenja Zakona o minimalnoj plaći, ona je dignuta nekoliko puta, Vlada Socijal-demokratske partije je plaću za 2014. godinu digla za 1,1%-tni bod.

Također ono što svakako valja naglasiti je sljedeće, Vlada RH ne podržava donošenje predmetnog prijedloga zakona iz razloga što je neprihvatljiv predloženi način povećanja plaće obzirom da predviđa dugoročan način određivanja njezinog odnosa što jednostavno nije u skladu sa zakonom ni sa zdravom ekonomskom logikom nije moguće gospodine Bernardiću. Naime neizvjesnost budućih makroekonomskih okolnosti te općenito okolnosti te općenito okolnosti projiciranog gospodarskog rasta u RH koje mi u ovom trenutku nisu u potpunosti poznate primjerice za 2019. godinu a kojima bi minimalna plaća trebala predloženom dinamikom rasti ne daju osnovu za predmetno zakonsko rješenje koje ste predložili. Sporan je isto tako i prijedlog da se iznimkom putem kolektivnog ugovora može utvrditi minimalna plaća u iznosu od 10% manje od utvrđenog iznosa zato što to predstavlja snižavanje donje granice iznosa minimalne plaće. Ujedno Vlada RH izražava zabrinutost u svezi ovog prijedloga zakona kojim se predviđa dugoročan te činjenično nepotkrijepljen način određivanja iznosa minimalne plaće u RH. Također isto tako mi ne možemo podržati sužavanje prostora za dijalog Vlade RH i naših socijalnih partnera. Na samom kraju osvrnuo bih se i na neke teze koje su iznijete tijekom vašeg elaboriranja prijedloga ovoga zakona. Vi u jednom trenutku elaborirate da trgovački centri i tvornice da bi podigli minimalnu plaću u RH odnosno kod sebe da to mogu. Pa oni mogu podići minimalnu plaću, odnosno mogu podići plaću, to nema veze sa minimalnom plaćom, to ima veze sa plaćom gospodine Bernardiću. Dakle, govorimo to tome da svaka tvornica, svaki poduzetnik može podići plaću u svom poduzeću, međutim pitamo se gdje se dovodimo u tom trenutku. Dakle u ovom trenutku postoje grane, odnosno sektori u RH koji o svom trošku 80% troška nose kroz plaće. To je prije svega taj sektor tekstilna industrija u RH. Što vam nalaže ekonomska logika u kontekstu podizanja njihovih minimalnih plaća, odnosno njihovih plaća sa 20 i više postotnih bodova. Ono što bih svakako apelirao da se u konkretnom slučaju, u slučaju drugih prijedloga obratite onima koji na ovu temu nešto više znaju, oni postoje u Socijal-demokratskoj partiji. I da u tom kontekstu ti prijedlozi imaju prije svega ekonomskog smisla i logike. Hvala lijepa. Imamo uistinu impresivan niz replika na vaše izlaganje pa ćemo krenuti od prve a to je uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Prosto je nevjerojatno s kojom lakoćom i nadmenošću predstavnik Vlade ovdje objašnjava nama a posredno putem televizije i svim građanima RH da je plaća koju mi ovdje predlažemo neutemeljena ekonomskom logikom, da je to previše. 3800 kuna bruto previše? To je danas rekao član najužeg tima gospodina Andreja Plenkovića. Neka svi čuju, građani RH da je Vladi HDZ-a 3800 kuna bruto ili 3 tisuće i nešto kuna neto previše. I da nema nikakve ekonomske logike da Hrvatska to isplati odnosno da Hrvatska ima takav zakon a da poslodavci to isplaćuju u RH. Pa pogledajte preko puta, tu, u Sloveniju, pogledajte tamo koja je minimalna plaća. Pogledajte iznos tamo koji je minimalne plaće. Pa ja jednostavno se ne mogu načuditi ovdje bešćutnošću Vlade HDZ-a gospodina Plenkovića, na kraju gospodina Ćorića koji je tako u stanju nešto ovdje reći. I kao da se ništa nije desilo i kaže nemojte ni predlagati više, nema smisla, nećemo ništa prihvatiti. Pa hoćemo predlagati, jer će onda ljudi bar znati sljedeći puta kad glasaju da je HDZ-u previše 3800 bruto, 3050 neto, pardon. Znači sa te strane ja bih vas molio nemojte raditi ljude ovcama, nisu ljudi toliko naivni i znaju ljudi da imaju veća prava nego šta im vi dajete i da bi mogli imati viša prava nego što im vi dajete.

Odgovor uvaženog ministra Tomislava Ćorića. Izvolite. Gospodine Maras, uz dužno poštovanje vaše skromnosti koju izražavate u raspravama u odnosu nad našu nadmenost ja bih vas molio prije svega da shvatite da u ovom trenutku i sami ste naveli 70000 radnika u RH prima minimalnu plaću. Najveći dio u sektorima koji su ovdje spomenuti. Njihovi poslodavci već godinama su na rubu egzistencije i rentabilnosti poslovanja. To je poznato osobi koja sjedi iza vas, bivšem ministru gospodinu Mrsiću i upravo zbog toga u vrijeme prošle Vlade nije dolazilo do ovakvih prijedloga. Dakle, imajte to na umu molim vas kod ovakvih istupa. Uvaženi gospodine ministre, vi ste ekonomista pa me zato čudi da kažete da je ovo ekonomski neodrživo da se odjedanput podigne minimalna plaća za 50% u vrijeme kad se ekonomija u Hrvatskoj oporavlja, kada nam se otvaraju radna mjesta. A kako je to bilo moguće u Sloveniji 2010. zakonom koji je stupio na snagu u Sloveniji, dakle 11.2.2010. gdje je minimalna plaća fiksirana na 50% odjedanput i svake godine se usklađuje sa porastom plaća. Prema tome, očito da je ekonomski moguće. I tamo ima industrije koja je industrija sa vrlo malom marginom koja ima najniže plaće. S druge strane čudi me da kao ekonomista ne baratate cijelim činjenicama oko minimalne plaće, pa se zaboravlja da je u vrijeme HDZ i ona minimalna plaća koja je bila definirana onim zakonom gdje je potpredsjednik Vlade na neki način prevario sindikate bila zabetonirana na 38% i kroz 3 godine se nije uopće micala. Da smo mi 2011. odblokirali tu minimalnu plaću i da je bruto minimalna plaća sa 2800 kuna što je izuzetno malo 2011. odnosno 2012. skočila na 3100. Ona je porasla 10% To je još uvijek premalo. I treća stvar, vi kao ministar bi se trebali zalagati za socijalni dijalog i bilo bi najbolje u Hrvatskoj da imamo ono što imamo u skandinavskim zemljama, da se minimalna plaća dogovara između poslodavaca i radnika.

Uvaženi zastupniče Mrsiću, dakle nitko se od ove Vlade RH neće više složiti o potrebi rasta minimalne plaće tijekom njezinog mandata. Dakle, ova Vlada RH je nakon mjesec i pol dana svog mandata povećala minimalnu plaću više nego što je to vaša Vlada učinila u tri godine. Molim vas budimo toga svjesni u ovoj raspravi. Nitko se od nas neće više složiti da je to povećanje minimalne plaće potrebno nastaviti i u narednom razdoblju i mi ćemo to učiniti. Međutim, isto tako valja imati na umu činjenicu da ekonomske okolnosti u ovom trenutku u RH još uvijek ne dopuštaju značajnija povećanja. Dakle u ovom trenutku minimalna plaća u Bugarskoj je 214 eura krajem 2016. U Češkoj 364 eura, u Estoniji 430, u Latviji 370, u Litvi 380, u Mađarskoj 350, u Portugalu 417, u Rumunjskoj 276, u Slovačkoj 405. Zašto vam to govorim? Bruto. Zbog čega vam to govorim? Dakle, mi moramo učiniti sve da učinimo dodatni rast gospodarstva i to smo najavili u našem mandatu i učinit ćemo sve da uz taj rast gospodarstva raste isto tako iznos minimalne plaće. Naravno da treba težiti rastu minimalne plaće i naravno da ćemo to i činiti. Međutim, mi to možemo raditi u granicama ekonomske logike i naših mogućnosti i to smo učinili na samom početku svog mandata.

Ovo sve što ste rekli ne daje mi razloga za optimizam. Nestabilnost gospodarskih pokazatelja, nestabilnost gospodarskog rasta, nestabilnost, neizvjesnost i sami ste to nekoliko puta izgovorili. 2019. godine, ove godine nema prostora. Ja sam zabrinut.

Neće vam to proć. Pa ne možete nas uvjeriti u to. Pa ne možete i onda nabrajate zemlje redom iz istočnog bloka koje su nekad bile u Sovjetskom Savezu. Pa kakvi su vam to podaci? Pa dajte Hrvatsku usporedite s onim zemljama s kojima se želimo uspoređivati u čije društvo smo došli. Nemojte tu vaditi neke paušalne ocjene i sijati defetizam i paniku. Ne može se, nećemo uspjeti, 2019. je nestabilna, plaća je velika.

Ja bi volio da uspijemo kao zemlja i kao društvo, ali ja sa zabrinut, duboko sam zabrinut zbog vaših riječi sada. Tužan i zabrinut. Hvala lijepo.

Jedino čime ja mogu biti zabrinut je zapravo razina populizma i demagogije, frazeologije kojom nastupate u prijedlogu najveće oporbene stranke o vrlo važnom zakonskom prijedlogu. To je zapravo nevjerojatno.

Mi jurišamo k gospodarskom rastu ove godine, povećanjem životnog standarda naših građana, minimalna plaća o kojoj bi ovdje trebali razgovarati ekonomisti su negdje iza vas pa vam oni to mogu pojasniti u redovima iza vas, rasla je 5%-tnih bodova od 1.1., 2018. godine rasti će opet, a vi ćete vjerojatno i 2018. godine ići sa nekom svojom novom inicijativom kojom pokušavate ući u politički prostor i u Dnevnik HRT-a ili neki drugi. Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvaženi gospodine ministre. Znači kad govorite o rastu minimalne plaće, o rastu napominjem minimalne plaće u mandatu naše vlade, onda je očigledno i naravno to uspoređujete s ovim prijedlogom vašim onda polazite od toga odnosno ne polazite od toga da je to bilo bitno različito razdoblje, razdoblje u kojem se naša vlada borila s krizom, vrlo teško, vrlo mučno i uspjela u drugoj polovici mandata izvući zemlju iz krize i postići i uspostaviti ovaj trend koji sada daje rezultate. Nažalost, ne nalazim baš puno argumenata da bi ova nova Vlada u ova četiri mjeseca učinila bilo što za ove stope od 3, 3,2% o kojima pričate. Prema tome, to je nasljeđe, to je nasljeđe onog trenda koje smo mi uspostavili, to svaki ekonomist zna da se takve stvari u makroekonomiji na taj način odvijaju, a posebno ako ne vidimo niti jednog razloga da bi neke mjere vaše Vlade taj rast dodatno potaknule. Ono što želim reći i da bude sasvim jasno, minimalna plaća mora rasti više od prosječnog rasta plaća u Hrvatskoj koji se sada događa. Ako je taj rast između 3,5, 4, 4,5% generalno onda minimalna plaća da bi stigli onaj gep koji je u međuvremenu nastao mora rasti značajno više, o tome mi govorimo. Dakle tih 5% za tako nisku plaću nije dovoljno.

To je ono što je načelo socijaldemokracije da se borimo protiv nejednakosti koja je u Hrvatskoj sve veća i veća. Zbog toga tražimo jači i veći rast ovih plaća, a naravno u okvirima zadržavanja konkurentnosti tih firmi. Odgovor uvaženog ministra Ćorića. Poštovani zastupniče Grčiću, dakle potpuno ćemo se složiti sa tezom da udio minimalne plaće u prosječnoj plaći u RH treba rasti. Pa upravo se to i dogodilo. Ja sam na samom početku svog izlaganja naveo podatak da je tijekom 2016. godine udio minimalne plaće u prosječnoj plaći bio 38,8% U ovom trenutku on je preko 42% i tim putem ćemo ići u tome se svakako možemo složiti. Međutim ja se nadam da ćete se vi kao ekonomist, kao vrstan ekonomist složiti isto tako s tezom da ovako povećanje minimalne plaće prije svega udara u konkurentnost najugroženijeg sektora, sektora s kojima ste se i vi na kraju krajeva tijekom vašeg mandata podpredsjednika Vlade RH borili, s njihovim opstankom uopće u samoj ekonomiji.

potpredsjedniče. Uvaženi ministre. Volio bih kada navodite prosječnu plaću u našim susjednim zemljama da navodite i koliko tamo košta kubični metar plina ili koliko košta voda ili koliko košta odvoz smeća. Ja to recimo za Mađarsku jako dobro znam i cijene i baš i nisu usporedive uvaženi gospodine ministre. Da sam poput vas iz Demokratske zajednice ja bih sada možda propitivao vaš CV, vaš životopis kako su nam neki dobacivali odavde kada ste vi radili u realnom sektoru i ja to neću raditi. Ja izuzetno cijenim to što ste vi doktor znanosti, posebice ekonomskih zajednici, ali ovo nije akademska rasprava uvaženi ministre. Dok smo mi ovdje raspravljali, dok vi nama pokušavate kao sa katedre to docirati, jedan kolega, jedan moj sugrađanin iz Baranje mi je poslao SMS kolika mu je bila neto plaća u veljači 2.339,04 kuna. Ja pozivam vas ministre i sve ovdje, preživite vi sa tim iznosom. Pa moj račun za plin tijekom zime je više od pola ovog iznosa. I onda mi govorimo o plaći koja je dovoljna za dostojan, pristojan, bezbrižan život. Pa ljudi nam odlaze ministre, pa Slavonija je pusta. U Osijeku je svaka treća kuća prazna zbog ovakvih plaća i ovako dostojnog života, poštovani ministre. Ja cijenim ono što radite a ne što govorite. A ono što radite smo već vidjeti sa poreznom reformom, bogatima više, siromašnima manje, „Superhik“ reforma. Tko želi uvaženi ministre nađe načina a tko ne želi nađe izgovora. Kako bi mi Šokci rekli „sapienti sat“ ili'ti „pametnom dosta“ Hvala lijepo. Uvaženi ministre čuli ste, evo prvi čovjek oporbe je danas gotovo emotivno uništen, nezadovoljan, nesretan, tužan i brani zakon kojeg je pripremao mjesecima, a mjesecima su razmišljali o tome da se nikada neće raspraviti ali evo drugačija Vlada, drugačiji Sabor, drugačiji predsjednik, raspravljamo zakone oporbe. Mi za njihovog mandata nažalost nismo uspjeli ništa i pokušavamo svatko sa svojim argumentima utvrditi što je zaista ovdje realno moguće. Međutim, vidjeli ste i vi ste im jasno pokušali pokazati kroz i mišljenje Vlade i vlastito da je njihov zakon nekonzistentan, da u jednim odredbama praktički poništava neku njihovu namjeru koju oni nazivaju dobrom. Znači da ne znaju ni napisati ono što su zamislili i s čime već mjesecima u javnosti pokušavaju doći na stranu radnika kao socijal-demokracija koja ih je u svom mandatu kada su radnici imali najveće povjerenje u njih razočarali su ih. Ti radnici su ih dva puta kaznili na izborima upravo zato jer su ih gotovo uništili, uništili politikom koju su provodili. I danas slušamo priče što smijemo, što ne smijemo i zašto bi minimalna plaća trebala biti 50 ili 70% bruto plaće u RH. Oni koji su podigli cijenu plina za 25% čim su došli na vlast, cijenu električne energije za 20% čim su došli na vlast odmah nakon 2 mjeseca, vode 15%, cestarina o kojima stalno pričaju 15% Pa nije bilo toga što nisu poskupjeli. I naravno danas pokušavaju vratiti neke svoje ljude, birače, radnike i njima se obraćaju. I cijelo vrijeme govore sve što su kao dobro napravili a ne spominju recimo 80 milijardi javnog duga i odgovor na to gdje su potrošili te novce, nema odgovora.

Hvala vam gospodine zastupniče Boriću na vašoj pozitivnoj kritici zapravo. Ono što bih uistinu želio istaknuti jeste potreba da, a referirati ću se na ovaj akademski moment da raspravu u Saboru i u onim situacijama u kojima trebaju biti konstruktivne zapravo i budu. Ja sam vjerovao da će oporba, odnosno najveća opozicijska stranka pozitivno reagirati na naše podizanje minimalne plaće od 5%-tnih bodova a vjerojatno kao i vi.

Hvala lijepo. Poštovani gospodine ministre. Pa evo slušajući ovu vašu raspravu i raspravu od kolega iz SDP-a, stvarno sam razočaran na ovako jedan populistički način koji djeluju upravo ljudi iz SDP-a. Imali su priliku povećati plaću koliko god su željeli, međutim za svoga mandata kao što znate nisu učinili ništa. Obzirom da dolazim iz Požeško-slavonske županije reći ću samo nekoliko riječi. Tamo djeluje dakle tekstilna industrija, drvna industrija. I ono što je bitno, bitno je da je ova Vlada podigla minimalnu plaću u ovoj godini za 5% kada govorimo o nekom bruto iznosu i samo u jednoj tvrtki koja zapošljava 500 ljudi to je trošak dodatni od 200 tisuća kuna mjesečno što znači da je to na godišnjoj razini 2,5 milijuna kuna. U tekstilnoj industriji imamo negdje oko 500 ljudi u Požeško-slavonskoj županiji. Ako bi sada samo još za 5% a ne za 30 kolega Bernardiću i vi koji ste komentirali, podigli neto, minimalnu plaću te tvrtke sutra stavljaju ključ u bravu. Slušajte me dobro, stavljaju ključ u bravu. Pa dajte ljudi i gospodine ministre objasnite im da je to nemoguće u ovome trenutku dokle god RH ne bude svoj gospodarski nivo podigla na jednu drugu razinu. Istočne zemlje koje su nas prešišale u gospodarskom razvoju i Češka i Poljska i ostale zemlje su daleko razvijenije u ovom trenutku od RH a imaju niže dohotke i minimalne plaće od RH. Pa mislim da je dosta ovome narodu populizma nego ovaj narod očekuje od nas ovdje jednu kvalitetnu raspravu, jednu raspravu u kojoj ćemo im pomoći a ne ovim populizmom uništavamo jednostavno ovaj doista jadan i siromašan narod koji mora bježati u druge zemlje jer im mi to u ovom trenutku ne možemo osigurati. Izvolite. Uvaženi ministre, lijepo ste pročitali ovaj odgovor zastupniku Bernardiću, ne znam kada ste ga prije uspjeli napisati i isprintati s obzirom da je on tek danas rekao svoje mišljenje. Vi ste rekli da su poduzetnici na rubu egzistencije. A ja moram priznati da sam zaista zapanjen tom vašom izjavom. Jeste li možda mislili na gospodina Todorića? Pa s obzirom da je on na rubu egzistencije, nema par milijuna kuna za režije u dvorcu, onda ste mu vjerojatno preko noći odlučili sastaviti zakon kojim ćete od hrvatskih građana uzeti milijardu kuna da njemu date. Je li to taj poduzetnik kojemu je ugrožena egzistencija? Sad možete odmah preko noći milijardu kuna pronaći. A dok građani ne mogu platiti porez od 20 lipa i 30 kuna onda im šaljete ovrhe, šaljete im policiju, ovršujete im nekretnine i sad govorite da Ivica Todorić na rubu egzistencije. I vi kažete da ste vi ekonomist i da mi ne znamo raspravljati. Jeste vidjeli rezultate istraživanja Ekonomskog instituta od prije par dana da 70% ljudi u Hrvatskoj mora posuditi novac da bi preživjelo mjesec. 70% ljudi ne može platiti režije, ne može vodit djecu na ljetovanje i vi kažete da je Ivica Todorić na rubu egzistencije. Ja ne znam, ja sam stvarno evo. Bio sam zapanjen sa vašim premijerom dok je govorio ovdje o izvješću EU, ali vi ste ga očito uspjeli nadmašiti u jalovoj argumentaciji. I zaista se moram pitati kako je moguće da nekoga tko ima 6 milijardi poreznog duga se amnestira i njemu se pomaže, a ne želi se pomoći hrvatskim radnicima koji trpe [[Upadica Reiner: Hvala.]] i krpaju kraj s krajem i od čijeg truda vi živite. Poštovani zastupniče Bunjac, ja nisam siguran da smo mi bili na istom mjestu dok sam ja izlagao odgovor Vlade na prijedlog zakona Socijaldemokratske partije. Prije svega želio bih vas upoznati sa činjenicom da je moj pisani materijal koji je priređen, pisani materijal odgovora na inicijativu Kluba zastupnika SDP-a. Oprostite što sam ga imao. A što se tiče gospodina Todorića, odnosno moje teze o poduzetnicima nešto ste pobrkali. To nije dio te rasprave. To ste vjerojatno u okviru stanke jutros imali priliku razglabati. Ja sam govorio o poduzetnicima koji vode poduzeća, u ovom trenutku najugroženijim sektorima u RH. Naveo sam i koji su to gospodine Bunjac. Vjerojatno ste to u ushitu ovog vašeg odgovora pokušali previdjeti. Dakle, riječ je o tekstilnoj industriji, riječ je o kožnoj, obućarskoj industriji, riječ je o drvnoj industriji gospodine Bunjac. To su industrije u koje su u ovom trenutku i već dulje vrijeme na žalost na rubu egzistencije. O ostalim stvarima nisam govorio.

Uvaženi ministre kažete u 2017. 5% je nešto više od 3000 kuna. Međutim svaki prijedlog, pa i prijedlog oporbe je dobar, možemo raspravljati o onome što je aktualno. Činjenica je da je minimalna plaća mala, činjenica je da je 2017. godine 5% podignuta plaća, međutim ključni problem je još uvijek onih radnika koji ne ostvaruju svoja primanja temeljem toga što poduzetnici krše svoje, krše zakonom propisano pravo da, na radničku plaću. Međutim o ovome prijedlogu oporbe i dobro je da je u Parlamentu ovaj prijedlog da govorimo o minimalnoj plaći. Samo šta je problem što mi više nemamo, tj. gubimo radnike a to je produkt i bivše Vlade i svih prethodnih Vlada.

Znači da je pitanje ključno, o ovome treba raspravljati i slažem se.

Međutim, ključni je problem što brojni naši građani ne ostvaruju svoje prav. To je pravna nesigurnost, zbog toga ljudi odlaze, a to je znači uzrok, to je posljedica loših upravljanja dosadašnjih Vlada. I toga mora bit svjestan i predlagatelj, oporba da su loše upravljali Hrvatskom državom kao i prethodne Vlade koje su bile na čelu sa HDZ-om. Međutim šta je činjenica danas? Činjenica je da veliki broj radnika ne prima plaću i da je radništvo uništeno [[Upadica Reiner: Hvala.]] i sad je na putu za Irsku.

Hvala potpredsjedniče, uvaženi ministre. Po zadnjim istraživanjima u Hrvatskoj je velik broj naših sugrađana pred siromaštvom, preko 80% opasnost od siromaštva je upravo u Slavoniji i Baranji, rizik od siromaštva a upravo iz tih razloga što nema radnih mjesta a i ona nova koja se otvaraju su uglavnom ugovor o radu na određeno vrijeme veliki dio tih ugovora i za tu minimalnu plaću koja nije dostatna za kvalitetan život i zato imamo iseljavanje mladih i zato mladi ne vide perspektivu u Republici Hrvatskoj. S jedne strane se hvalite sa gospodarskim rastom, rastom bruto društvenog proizvoda, a s druge strane kažete da taj rast ne može u 2019. garantirati rast minimalne plaće kako je predloženo ovim zakonom. Da li će oni ostati u Hrvatskoj ili će otići ako im se ne može garantirati rast te minimalne plaće, ako se ne može garantirati otvaranje novih radnih mjesta. Da mogu, ali oni uvijek gledaju profit i oni samoinicijativno teško da će dizati plaće. A osjetljivi sektori tipa tekstilna i drvna industrija, pa postoje drugi modeli i postoje iskustva drugih država kako da im se pomogne, a da ta minimalna plaća i u tim resorima budu takove da radnici mogu od svoje plaće živjeti.

Ja ne bih rekao da sam kontradiktoran, ja bih rekao da sam objektivan i realan. Vjerojatno različite perspektive imamo. Navest ću još jednom tijek događaja 19. listopada prošle godine Vlada gospodina Plenkovića preuzela je odgovornost za RH krajem mjeseca prosinca dakle ni dva mjeseca nakon toga mi smo povećali minimalnu plaću za 5%-tnih bodova više nego nekoliko godina kumulativno ranije. S druge strane u razgovoru sa našim socijalnim partnerima na kojem se netko u ovom jednom trenutku ovdje pozivao dogovorili smo rast plaća u državnim službama više od 6%-tnih bodova tijekom ove godine. Odlukom Vlade RH povećali smo plaću javnim službama za 2%-tna boda, dakle to su stvari koje su se već dogodile. Optimizam koji dijelimo svi u Vladi, ja vjerujem sve više hrvatska javnost glede ekonomskog rasta RH i ekonomskih pokazatelja u ovoj i nerednim godinama je nešto što nas hrabri da ćemo tijekom odnosno do kraja 2017. godine ponovno istupiti i povećati životni standard ovih naših najugroženijih građana. Mi to činimo realno i u skladu s mogućnostima RH u ovom trenutku. Mogućnostima isto tako i socijalnih partnera, dakle u ovom konkretnom slučaju poslodavaca u najugroženijim sektorima, sektorima koji godinama još od '90.-ih godina veliki broj njih muku muče s ne konkurentnošću i problemima s kojima su suočeni.

Gospodine ministre, slažem se s vašom konstatacijom kako rast minimalne plaće će pratiti rast BDP-a u Hrvatskoj i kako kvalitetnije stanje u gospodarstvu će omogućiti povećanje, nadam se i krajem ove godine povećanje minimalne plaće. Posebno se to odnosi na kako ste sami rekli na najugroženije sektore kao što je drvna industrija, tekstilna i kožna industrija gdje je ovako povećanje plaće svakako otežalo, o čemu je malo prije kolega Lucić govorio poslodavcima uopće mogućnost normalnog poslovanja pa onda isplaćivanja i ovakvih minimalnih plaća od 3.120 kuna. Meni je vrlo ovako čudno da SDP predlaže povećanje minimalnih plaća, kada u isto vrijeme tamo gdje je on poslodavac svojim zaposlenicima smanjuje plaće. I zbog toga je i unutar SDP-a bio osnovan sindikat kako bi očuvao postignutu razinu plaća u SDP-u. Dakle lako je preko plota gledati u tuđe dvorište, tražiti da drugi poslodavci povećavaju plaće, a ti sam kada si poslodavac praktično ne izvršavaš ono što predlažeš ovakvim jednim zakonom.

Izvolite. Poštovani potpredsjedniče. Pa svašta smo čuli danas ovdje. Bilo je stilskog dojma, onomatopeje, prikaza, glume, dociranja, neobjektivnosti, pozivanja na razum, ali jedino što nam niste uspjeli objasniti da je tri tisuće i nešto kuna velika plaća i da je nemoguća plaća u RH. Da, predložili smo zakon kako bi konačno sustavno uredili ovo područje, kako bi vezali minimalnu plaću za prosječnu plaću u RH, kako bi dijelili sudbinu rasta, ali i sudbinu nevolje, kako bi ljudi u Hrvatskoj radeći jedni za druge solidarno napredovali kada nam dobro ide, a dijelili sudbinu jedni drugih kada nam ne ide dobro. I to je osnovna ideja tog prijedloga.

U skladu sa vašom neizvjesnosti o gospodarskom rastu i strahom i bojazni za gospodarski rast, predložite drugi model, ali dajte da to donesemo. Dajte da ljudi koji u Hrvatskoj rade za minimum ljudskog dostojanstva imaju se čemu nadati. Pa neki nas danas ne gledaju na televiziji zato jer i je isključena struja. Deseci tisuća ljudi nas ne mogu danas pratiti, 65% siromašnog stanovništva prema podacima Ekonomskog instituta. Pogledajte što su napisale vaše kolege su jednom tokom ove godine … isključene režije. S kojom lakoćom čujem to je trošak, tekstilna industrija, pa gospodine Luciću pa nisam to od vas očekivao. Kako ljudi mogu biti trošak? Požeško-slavonska županija, vi ste tamo gazda već dugi niz godina, pa to je najsiromašnija županija u Hrvatskoj, pa jeste čuli Slavonce, svaka treća kuća je prazna, ljudi iseljavaju. Jeste čuli gospodina Vlaovića, pa jel znate kako ljudi tamo žive.

Ali nemate problema sa podizanjem struje, plina, cijena, dugova u zdravstvu. Imamo nekoliko replika. Prva je uvaženog zastupnika Ivana Pernara. Uvaženi zastupniče Bernardić, slušao sam sa zanimanjem vaše izlaganje i u suštini sa svime što ste vi rekli ja se mogu složiti. Situacija stvarno jest katastrofalna. Pod ovom HDZ-ovom vlašću stvari nisu dobre, negativni trendovi se nastavljaju, broj mladih koji bježi iz zemlje je sve veći, broj blokiranih je sve veći. Dolazi do sloma velikih pravnih subjekata, očito politika Vlade je takva da zapravo se ponaša kao na Titaniku, sviraju u orkestru, govore da je sve dobro i da imamo gospodarski rast a sve se urušava. Međutim, ne smijemo smetnuti sa uma da SDP kada je bio na vlasti, sve mjere koje sad predlaže od toga da se stavi, recimo da se dozvoli uzgoj konoplje za medicinske svrhe do recimo povećanja minimalne plaće. Mogao je to napraviti kada je bio na vlasti. Mogli ste dame i gospodo iz SDP-a uvesti vinjete umjesto cestarine, mogli ste dovesti do toga da mi u Hrvatskoj umjesto 200 kuna od Zagreba do Dubrovnika plaćamo godišnju cestarinu od 500 kuna i možemo se voziti koliko hoćemo ali niste. I tu zapravo leži ključ cijelog problema. A sada kada nije na vlasti kao predlaže neke svoje mjere itd. Poštovani zastupniče, pa daleko od toga da su sve stvari bile sjajne, ali počelo je, ipak se kreće. Krenulo je povećavanje minimalne plaće, krenulo je odmrzavanje minimalne plaće koja je bila zamrznuta za bivše Vlade. Krenuo je gospodarski rast, krenuo je prijedlog da se za medicinske svrhe ljudima omogući upotreba same konoplje, krenula je rasprava o modelu sanacije, odnosno restrukturiranja Hrvatskih autocesta na što smo naišli na velik otpor. Prema tome stvari su se pokrenule. A sada na ovaj način se praktički negira problem. Dobro ste rekli, Titanik orkestar. Dirigent svira, brod tone, ništa se ne događa i ništa se ne radi. Gledaju a ne vide, slušaju a ne čuju, pričaju a ne rade. To je trenutno situacija koju imamo. Ljudi moji pa kako će riješiti problem? Ministar Ćorić je tu došao, dobro, sada je otišao, ali minimalna plaća i problem minimalne plaće ostaje. Ne možete nas uvjeriti da je 3 tisuće kuna puno za ljude koji žive u Hrvatskoj. Ne možete nas uvjeriti da je 3 tisuće kuna nemoguće za ljude koji žive u Hrvatskoj. Ne možete nas uvjeriti da je 3 tisuće kuna puno za ljude koji svoju djecu ne mogu poslati na školovanje nego odlaze raditi različite obrtničke poslove u inozemstvo. Tako je u Slavoniji, tako je na sjeveru, tako je u Dalmaciji, tako je svugdje. Prema tome, donesimo ovaj zakon, pustimo strančarenje i omogućimo ljudima bar tračak nade, iskasapite zakon, promijenite ga, promijenite postotke, ali pokažite da vam je stalo, pokažite dobru volju. Kolega Bernardić vi ste dobro rekli ovdje da smo svašta čuli danas ali najvažnije ono što smo čuli, čuli smo, čuli smo u čemu je razlika između SDP-a i HDZ-a. A razlika je u tome da je nama povećanje plaće, minimalne plaće, omogućavanje građanima života dostojnog čovjeka barem u malom dijelu a HDZ-u je to trošak. Skandalozno je ovo što je rekao kolega Lucić da je 5% povećanje minimalne plaće uzrokovalo trošak poduzetnicima, da je to trošak. Pa ni tih poduzetnika ne bi bilo bez radnika. Zašto mi ovdje privilegiramo samo poduzetnike i govorimo kao oni su neka nadnaravna bića bez kojih. Mislim, radnici bi trebali biti još zadovoljni što rade za minimalnu plaću i zahvaljivati se tim poduzetnicima koji na njihovom radu zarađuju. Ali dobro ste rekli kolega Bernardiću, ova Vlada odbija dignuti minimalnu plaću koju smo mi predložili ovaj prijedlog zakona ali dižu, dižu se porezi, diže se porez na prvu nekretninu, diže se porez na ugostiteljstvo, diže se, uvodi se porez na imovinu, diže se struja, diže se plin, dižu se osnovni životni troškovi, cestarine, dižu se plaće najbogatijima ali se odbijaju dignuti plaće najsiromašnijim ljudima u ovome društvu. I to je razlika između nas i HDZ-a. I dobro su kolege iz Živog zida ovdje rekli njima je bitan Todorić.

Pa mislim da ste dotakli jedan važan aspekt koji se zove da ni u, kada su u pitanju poduzetnici u Hrvatskoj nismo društvo jednakih mogućnosti. Oni veliki mogu izboriti bolje uvjete za sebe, bolje uvjete s državom, otvorena vrata kod ministara, bolje pregovaranje, ne plaćanje, otezanje sa plaćanjima a oni mali ne mogu dobiti ni rok prilagodbe kad je u pitanju porezna reforma kao ugostitelji. Oni mali moraju sve platiti na vrijeme. Oni mali nemaju nikakvu mogućnost za pregovaranje. Pa Hrvatska mora postati dobra i prema poduzetnicima, prema onima koji su svoje obitelji stavili na raspolaganje, odnosno s njima krenuli u biznis jer se oni odriču. Hrvatska mora postat dobra prema malim poduzetnicima i ne može gurati glavu u pijesak. Ono što je dozvoljeno velikima, moćnima sa političkim zaleđem nije dozvoljeno ostalima. Ono što je moguće onima kojima je plaća narasla 5000 kuna poreznom reformom nije moguće ljudima koji rade u tekstilnoj, drvnoj industriji, koji rade za minimalnu plaću. Hoćemo li negirati problem, gurat glavu u pijesak ili ćemo se složit da problem postoji i riješit ga. Pa ja sam vam predložio, dajte amandmane, dajte prijedloge, iskasapite zakon, napravite sto amandmana. Napravite svoj zakon, gurnite ga u proceduru. Ali vežimo prosječnu plaću s minimalnom plaću. Dijelimo sudbinu kad je dobro i dijelimo sudbinu kad nam ne ide dobro. Pa budimo solidarni u Hrvatskoj. Ne možemo uspjeti ni kao zemlja, ni kao društvo dok je loše u našem susjedstvu.

Ali žao mi je što u mandatu se nije pozivalo za radnička prava, na solidarnost u kojemu ste bili vladajuća većina.

Međutim, ovaj zakon je pozitivan. Ali tri mandata ste vi bili ovdje. Vi ste glasno šutjeli za vrijeme svoje Vlade o svemu što se je događalo, od radnicima Škvera koji sad nemaju plaću, radnicima Dalmatinke, radnicima Autoprijevoza. Cijela Cetinska krajina je ostala bez radnika, nisu ostvarili svoja prava. To je ključni problem. Danas imaju troškova na sudu 200 tisuća kuna šta su tražili svoja prava. Glasna šutnja je ubila ovaj narod i političke prepirke na klik kad ste u oporbi govorite jednu priču, kad dođete na vlast drugu priču i obrnuto. I također, vidim da vam došaptaje ministar Grčić bivši, vi ste moju Cetinsku krajinu, Dalmatinsku zagoru, Liku i Gorski kotar uništili novim Zakonom o regionalnom razvoju. To su prazna područja. Nema tamo radnih mjesta zbog politika koje ste provodili i vi i oni prije vas, bilo HDZ-ova, bilo SDP-ova Vlada. I solidarnost je ključ svega i rasprave. I sad vam kažem da ću osobno dati amandman na 80% od prosječne plaće što znači negdje oko 5000, izračunat ću, pa vidjet ćemo hoće li to podržati. Naravno hoćete jer ste oporba. Ja osobno nisam glasovao za proračun zbog ovih razloga, a nisam ni za poreznu reformu. Pa baš zato se ja vama malo čudim, jer vi znate šta je bilo u Cetinskoj krajini s pretvorbom i privatizacijom i znate kada se to događalo. I sad ste vi Miro Bulj glavni odvjetnik HDZ-a. Mislim o.k. Ako ste odvjetnik HDZ-a nije to problem, ali ne vidim razloga baš zbog toga što znate. Pa šta smo napravili? Pa gledajte, ja znam što sam ja podržavao. Ono što smo napravili – dignuli broj stipendija, dignuli visinu stipendija, dignuli minimalnu plaću, dignuli BDP, dignuli izvoz, dignuli industrijsku proizvodnju. To smo dignuli i to sam podržavao. Da i za to sam se borio. Jasno, pa to ću uvijek braniti. Pa ja bih podržao svaki dobar prijedlog koji dođe od vas i podržat ćemo, nema nikakvog razloga. Ali dajte podržite ovo i budite svjesni činjenice onog što se događalo u pretvorbi i privatizaciji. Pa nismo tamo nikad bili, pa u tom je problem, zato imate problema. Pa 25 godina je jedna politička opcija tamo i ništa se ne događa. I vidi probleme i vi sad adresirate meni. Pa dajte na izborima, pa da vidite kako će se promijeniti priča. Ne ide lako, ne ide preko noći ali će se promijeniti.

Kolega Bernardiću ovakav populizam kao što ste vi danas iskazali u ovome Parlamentu narod se vjerojatno sablazno osjeća jer je svjestan da ovo što vi danas predlažete nije moguće ostvariti. Svaki radnik u Slavoniji u mojoj Požeško-slavonskoj županiji bi voio imati 5000 kuna neto plaću što bih se ja sa tim također složio. No isto također kao što sam već i rekao i onaj jedan direktor i one Orljave koja se bavi tekstilom, koja jedva preživljava i sa ovim minimalnim dohotkom svi bi volili da imaju veću plaću. No očito vi nikada niste bili u gospodarstvu pa ne razumijete i niste davali nikome plaću osim što ste ovdje dobivali. Nemojte se mjeriti sa ovom plaćom od 15 tisuća kuna u gospodarstvu to nije moguće isplatiti. A ako imate formulu za rješenje, pozivam vas ja u Požeško-slavonsku županiju da budete moj gost, da tim ljudima koji vode tvrtke, a rekao sam tri tvrtke imaju 1500 ljudi, dođite pa im pokažite kako i na koji način bi vi povećali osobni dohodak kada to tako znate. A istovremeno vaša vlada istina ne pod vašim vodstvom, ali bili ste član te iste vlade niste pokazali i uvjerili ljude da upravo vi imate spasonosno rješenje kako i na koji način da ljudima u ovom teškom gospodarskom stanju podignete minimalnu osobnu plaću, doista se čudim šta ste u proteklom vremenu činili, a da to do dan danas SDP nije napravio. Ova populistička mjera doista i ovo prepucavanje nas i vas uvjeravanje da to u ovom trenutku nije moguće, mi smo svi ne za tri nego za pet tisuća kuna smo da bude najniža plaća, ali svi to ovdje u ovoj sabornici u ovom Parlamentu znaju da to nije moguće.

Povećali smo minimalnu plaću na ovaj sljedeći korak. Morate izabrati, … mislite da je sve zadovoljno i da trebamo biti zadovoljni sa situacijom u Hrvatskoj, jeli moramo ići dalje. mislite da trebamo biti zadovoljni sa 76 tisuća ljudi koji radi za minimalnu plaću s 50 tisuća ljudi koje je prošle godine po nekim statistikama napustilo našu zemlju, s 10 tisuća ljudi koje radi, a ne prima plaću, sa 300 tisuća blokiranih, trebamo biti s tim zadovoljni? Sa petinom stanovništva ispod granice siromaštva koji neki ne mogu platiti režije, čija djeca nerijetko idu i gladna na spavanje. Pa ne možemo biti s tim zadovoljni pa zato trebamo napraviti korak naprijed.

Pa vaše riječi su vjerujem melem i vi ste kao saborski zastupnik sasvim sigurno puno htjeli pomoći tom svom kraju, a zašto onda tamo ti ljudi i dalje rade ispod granice ljudskog dostojanstva pa to je moje pitanje. Populistička mjera, pa nije populistička mjera da ljudi u Hrvatskoj imaju tri tisuće i sitno kuna za život. To nije populistička mjera pa to je zdrav razum.

S time bismo završili ovaj dio, sada ćemo napraviti stanku do 15,00 sati, a onda ćemo nastaviti sa klubovima zastupnika.